Molim vas da zauzmete svoja mjesta.

Ministre izvolite. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Nino Raspudić, izvolite. Ministre Medved, u prijedlogu ovog zakona navodite, citiram prema postojećem zakonu prava trenutno ostvaruju 1884 civilna stradalnika iz Domovinskog rata te 145 članova obitelji poginulih civila. To je sve skupa 2029. ljudi, korisnika. Dalje navodite procijenjeni broj novih korisnika statusnih prava temeljem ovog novog zakona je oko 2500. 25 godina polije rata imamo 2029 ljudi koji koriste ta prava, a sad jednim potezom se dodaje čak 2500 novih što je 123 posto više. Tko su ti ljudi? Koliko procjenjujete od te dvije i pol procijenjene tisuće da će doći sa bivšim okupiranih područja, a da biste otklonili sumnju da je riječ o trgovini za tri ruke gospodina Pupovca predlažem da brišete članak 64. i da evidencija bude javno dostupna.

No, ako ste pratili onda ste čuli da je i za ovaj zakon zaustavljen rok za ostvarivanje prava i upravo tu leži odgovor na vaše pitanje, dakle 2003. godine zaustavljeno je pravo prijave po postojećem važećem zakonu. Ne zanemarimo činjenicu da i danas i ovog trenutka i sve do stupanja na snagu ovog zakona su određene osobe po određenim stradavanjima mogle podnijeti pravo dok druge nisu. Niz je situacija koje nedvojbeno ukazuju da se radi o stradalnicima, civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koje su izgubile svoju djecu, koje su izgubile svoje roditelje i koje uslijed određenih okolnosti po postojećem zakonu nisu mogli podnijeti pravo, a to će moći stupanjem na snagu ovog zakona. Izvolite u čemu je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je članak 238. omalovažavanje zastupnika. Kao predlagatelj zakona smatram da je ministar dužan odgovoriti na naša pitanja ili reći da nema odgovora ili da odgovor ne postoji ili da ne želi odgovoriti.

Neću vam dati opomenu, ali neću ni dozvoliti da vam ministar odgovara na pitanje kroz institut povrede Poslovnika koji ste koristili kao na aktualnom satu za postavljanje pitanja. Idemo dalje. Izvolite replika uvaženi zastupnik Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani potpredsjedniče Vlade. Problematika civilnih stradalnika Domovinskog rata do sada je bila rješavana Zakonom o vojnim i civilnim invalidima rata. Sada bi ovim zakonom upravo civilne stadalnike Domovinskog rata izdvajamo u poseban zakon. Ono što je novost ovog zakona o čemu ste govorili je i činjenica da sada članovi obitelji civilnih stradalnika Domovinskog rata mogu konzumirati prava iz ovog zakona neovisno o tome da li je civilni stradalnik proglašen mrtvim. Na taj način koliko ste već i negdje i rekli, nisam to čuo će imati pravo 1000 članova obitelji stradalnika Domovinskog rata sada temeljem takve odredbe zakona ta prava i koristiti.

Uvaženi zastupniče Bačiću, dakle po svim našim projekcijama upravo ta populacija obitelji nestalih kojima je do sada uvjet bio proglašenje umrlim svog člana obitelji što je izrazito bolna i uloga odnosno pozicija i veliki broj članova obitelji ne želi proglasiti svog člana umrlim sve dok ne pronađemo posmrtne ostatke, ne provedemo ekshumaciju i identifikaciju oni ga ne žele proglasiti mrtvim, a sa ovim zakonom to nije uvjet. Dakle, oni mogu konzumirati prava i bez da su prethodno proglasili umrlim svoga člana.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre pa naglasili ste da je zajednica udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata sudjelovala u izradi ovoga zakona sa dva svoja predstavnika uz sve institucije RH. No, međutim oni su poslali i pismo svim našim zastupnicima u kojima kažu slijedeće. Molimo vas da kao saborski zastupnici bude glas razuma, glas empatije i razumijevanja, a ne naš kamen još jednoga spoticanja. Molimo vas i za razgovor ukoliko ovo pitanje ne poznajete dovoljno. To je naime ono što do sada gotovo nitko nije činio, a ponavljam onima koji prijete postavljanjem šatora kako bi onemogućili cvjetanje naših prava. Molim vas da razumijete sve majke koje su izgubile vlastitu djecu. Svu djecu koja su izgubila očeve i majke, sve koji još uvijek tragaju za nestalim članovima obitelji. Sve ranjene civile, civilne stradalnike i civilne stradalnike ranjene kao djecu. Ljudi su to kojima su otkinuti dijelovi tijela [[Upadica: Hvala.]] i dijelovi života. Uvaženi zastupniče Đakiću, točno je, dakle od prvog trenutka od iniciranja izrade prijedloga ovog zakona 2017. godine Savez udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata aktivno uključuje do, sudjeluje do posljednjeg trenutka do upućivanja ovog zakona u saborsku proceduru. U potpunosti su suglasni sa ovim predloženim tekstom i vjerujem da će Hrvatski sabor prihvatiti ovaj prijedlog, vjerujem da ćemo donijeti nakon toliko godina ovaj zakon vodeći računa da se ovdje radi o izrazito osjetljivoj i ranjivoj skupini ljudi koji su izgubili svoje najmilije ili su im ranjeni najmiliji za vrijeme Domovinskog rata. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Marijan Pavliček. Cijenjeni ministre, svima nama je jasno da je krajnji izgled ovog zakona nastao prvenstveno na inzistiranje SDSS-a i da je neka druga vlada predložila ovaj zakon već bi bilo 10 šatora na Savskoj jer upravo ovim zakonom omogućavate svima onima koji su živjeli na okupiranim područjima tzv. SAO Krajine da koriste trajna prava. Tako primjerice čak i ministri u vladi SAO Krajine su civili i ukoliko su nakon isteka mandata stradali kao civili imat će sukladno ovom zakonu trajna prava jer ne podliježu Članku 5., oni u datom momentu kad su stradali nisu bili niti pomagači agresorske vojske niti su bili sami vojnici. Kako riješiti ovaj problem jer očigledno je ovo prvenstveno dogovor HDZ-a i Izvolite odgovor na repliku ministre. Uvaženi gospodine zastupniče u nekoliko sam navrata rekao kad smo započeli izradu ovog zakona, rekao sam da je ovo jedan od 3 normativna akta koja smo najavili 2017. godine. Od tada do danas ga intenzivno radimo i ponovit ću i ovo što je rekao saborski zastupnik Đakić da ga radimo u partnerstvu sa Savezom udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata. Svoje mišljenje možete Hvala lijepo. Hvala vam poštovana predsjedavajuća. Poštovani ministre Medved, ovaj zakon otvara vrata aboliranim četnicima i političarima angažiranima u ustavno zabranjenom SDSS-u i oni imaju priliku usvajanjem ovog zakona konzumirati sva prava i privilegije kao i nevini civilni stradalnici. Hrvatski suverenisti ovo će pokazati svojim amandmanima koje je general Sačić pripremio, ukupno 19 njih. A moje pitanje vama je smatrate li da se novac hrvatskih poreznih obveznika treba trošiti na osobe koje ne da nisu htjele slobodnu Hrvatsku nego su radile sve kako bi uništile temelje hrvatske državotvornosti? Izvolite ministre odgovor na repliku. Dakle i vama ću ponoviti od kad radimo prijedlog ovog zakona, sa kim ga radimo u partnerstvu, ponovit ću vam i to da je zakon donesen '92. godine, važeći zakon i da te osobe o kojima vi govorite su mogli već od tada konzumirati ta prava odnosno podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava sa osnove ovog zakona. Ponovimo meritum i bitno vezano za sadržaj ovog Zakona da je ovo Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Čuli ste jasno u mom uvodnom izlaganju koji se preduvjeti moraju ispuniti. Metodologiju i proces od pokretanja postupka do donošenja rješenja o reguliranja statusa civilnog stradalnika Domovinskog rata. Prije nego što nastavimo sa raspravom u ime klubova žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Želi.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege zastupnici, Prijedlog zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 2. sjednici održanoj 20. siječnja 2021. godine razmotrio je Prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 17. prosinca 2020. godine. Odbor je predmetni akt razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbama članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prema riječima predstavnika predlagatelja prava civilnih stradalnika Domovinskog rata trenutno su regulirana Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata iz 92. godine koji je do sada mijenjan čak 12 puta. Prema postojećem zakonu prava trenutno ostvaruje tisuću 884 civilna stradalnika iz Domovinskog rata te 145 članova obitelji poginulih civila i unatoč tim brojnim izmjenama zakona i dalje mnogi nisu obuhvaćeni, a prava nisu prilagođena njihovim potrebama. Prijedlogom zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata definira se pojam civilnog stradalnika iz Domovinskog rata tako da će prava moći ostvarivati stradalnici koji to nisu mogli po važećem zakonu. Zakon će obuhvatiti i civilne stradalnike uslijed eksplozije minskoeksplozivnih sredstava ili uporabe vatrenog oružja u razdoblju od 17. kolovoza 90. do 30. lipnja 96. godine. Omogućit će se i ostvarivanje prava članovima obitelji nestalih civila u Domovinskom ratu i prije nego što proglase svoje članove obitelji umrlima. Otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti. Uspostavit će se evidencija civilnih stradalnika, a predviđene su i mjere za poboljšanje socioekonomskog položaja korisnika. Procijenjeni broj novih korisnika statusnih prava temeljem ovoga novoga zakona je oko 2 tisuće i 500.

U raspravi članova Odbora iznijeta su sljedeća mišljenja, prijedlozi i primjedbe. Potrebno je preciznije utvrditi tko su civilni stradalnici iz Domovinskog rata koji će po ovom Zakonu ostvariti prava kako ga ne bi zloupotrebljavali pripadnici i pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija. Replicirano je na članak 76. stavak 3. zbog nejasnoga definiranja načina ostvarivanja statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata te postupka za ostvarivanje prava i radi utvrđivanja činjenice statusa civilnog stradalnika. Zakon ne može regulirati pravilnicima i potrebno je ukloniti sve prepreke. Predlaže se smanjivanje roka sa 6 mjeseci na 60 dana. Informacije i podatke o civilnim stradalnicima potrebno je provjeravati sigurnosnim mehanizmima. Potrebno je donijeti jedan jedinstveni zakon kojim će na jednom mjestu biti regulirana prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova 6 glasova za, 2 suzdržana i 3 glasa protiv predložio Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka. Prihvaća se Prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Pod 2. sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeti u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. I idemo sada sa raspravama u ime klubova. Izvolite.

Pred nama je Zakon o stradalnicima, civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Naravno da je ovaj zakon potreban i puno prije je trebao biti donesen jer smatram da ljudi koji su nevine žrtve velikosrpskog agresora zbog velikosrpske agresije moramo to naglašavati u svakoj svojoj rečenici da je … [[ne razumije se]] žrtava iz Domovinskog rata velikosrpske agresije čak jednom sam i govorio ja mislim čak da bi trebalo biti to u samom nazivu zakona da se zna da su žrtve civilne zbog velikosrpske agresije što je vrlo bitno napominjati i naglašavati. Jer jednostavno ono što su napravili velikosrbi Hrvatskoj to je jedan od velikih civilizacijskih šteta koja je nanesena na ovim područjima koji je jednostavno poslije 2. svjetskoga rata takav, nije zapamćen takav zločin koji je dogodio se od Vukovara do Dubrovnika. Ja sam danas rekao jednom u svojoj raspravi da moj prvi amandman 2016. godine, a jučer je bila godišnjica je bio ovdje danas sam i našao taj amandman je bio da na proračun da se smanje 2016. godine da se skinu sredstva sa ureda bivšeg predsjednika Stjepana Mesića i dodijele civilnim invalidima Domovinskog rata, koji su tada prvi put bili u proračunu. To može i ministar potvrditi da je taj amandman prihvaćen i da su sredstava sa Ureda Stjepana Mesića prebačena baš Udruzi civilnih invalida Domovinskoga rata. Smatram da su bili godinama tj. zapostavljani. Međutim, ovdje ima nekoliko nejasnoća. O kojima trebamo ozbiljno ministre razgovarati i promišljati. Ovaj Zakon ide u dva čitanja, što je dobro i dobro je da je ministar branitelja, evo cijeli dan ovdje, malobrojni ministri dođu ovdje na saborsku raspravu i da budu cijeli dan, uglavnom većina ih ili ne dođe ili ne budu ovdje, međutim, evo ministar je tu. I to uvažavam, međutim, kad govorimo o civilnim žrtvama, nije definiran taj dio velikosrpskih agresora koji su napravili velike zločine između ostalog i civilne žrtve zbog kojih je ta velika šteta i nastala.

I sad dolazimo do toga problema. Sad dolazimo do ključnog problema u članku 2. Dolazimo do problema da nemamo Registar nestalih, ministre nemamo registar, mi znamo da zločinci koji su palili, klali u Vukovaru, evo imamo i naše ljude koji su se borili, heroje, koji su bili na području Vukovara, koji su palili, klali, slobodno šetaju.

Tako da je to ogroman problem i to je veliki problem, to je bol i vapaj do neba. Ako četnici dobije, ijedan, četnik, ostvari pravo iz ovoga Zakona.

Ovaj članak, dalje ga uopće neću iščitavati, na prvome članku. Četnika, srpskih dobrovoljaca koji sad žive u Srbiji, a bili su ovdje, sudjelovali u ratu ili bili državljani, postoji li? Možemo li ga mi saborski zastupnici dobit?

Tako da kad govorimo o potrebi i potrebitosti ovoga Zakona, ja sam suglasan da je Zakon trebao biti odavno donesen. Jer ono što je velikosrpska agresija napravila i po pitanju žrtava civilnih, jel nije onaj Orkan birao u Zagrebu jel ranilo Srbin, jel čovjek po nacionalnosti Srbin, Hrvat, Rom, Bugar, Mađar, gađa je Mile Martić, nemilosrdno, centar Zagreba. I ovdje nije pitanje da ovo govorim zbog ekstremizma, bilo koja žrtva civilna, ja potpisujem odma, uopće neću raspravljat o tome i to je osnovno ljudsko, mislim to je sasvim razumno. Međutim, ko će utvrditi nastradale koji su nastradali a sad su u Srbiji ili čak u Hrvatskoj, ali uglavnom u drugim državama, da li su bili civili ili kao teroristi, četnici?

I ovdje smo mi u problemu, znači osnovni problem uvaženi ministre, nemojte ga shvatiti kao napad, nemojte ga shvatiti kao politizaciju, nemojte ovo shvatiti kao nešto protivljenje ili kako vi rečete, niste pročitali, ne. Zaista ovdje ne smije se dogoditi, ja se nadam da će kolega Deur, kao vukovarski branitelj, kolega Đakić, svi vi branitelji da ćete se i vi zapitati što je s ovim člankom, da ćete vi pitati.

Dajte mi model. Dajte mi model. Imate li popis svih ljudi, pomagača, agresora, imate li?

Ja znam da su potrebne ponekad ruke Milorada Pupovca, one su potrebne ponekada u tezgarenjima, ali ovo je ozbiljno stanje, ovo je ozbiljno pitanje. Ovo je pitanje onih koji su žrtve i uostalom gdje je zakon o logorašima, ja se sjećam u prošlom mandatu na odboru smo govorili o zakonu o logorašima kako, evo postavljam pitanje i ministru. Sjećam se na jednom odboru u prošlom mandatu je rečeno da će biti zakon o ljudima koji su bili u srpskim koncentracijskim logorima. I na kraju da kažem zaključno, da za civilne žrtve od velikosrpskog agresora u Domovinskom ratu, od velikosrpskog zbog velikosrpske agresije, zbog velikosrpske agresije, ali nikako da četnici, teroristi, srpski agresori ostvare ovo pravo.

Sada je na redu Klub zastupnika Hrvatskih suverenista prvo je gospodin Sačić pretpostavljam da, pa onda gospodin Pavliček. Izvolite. Hvala vam lijepo. Dobro večer svima, gospodine ministre, tajniče, predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti evo mi smo ovdje Bogu hvala od 9 i 30 i bit ćemo koliko treba o prevažnoj i preznačajnoj temi. Ono što možemo reći uopće ni ne može stati u ovih 5-10 minuta kolega Pavliček će pa ću ja još jednom pa ću probati. Dakle, gospodine ministre potpredsjedniče Vlade mi imamo, hvala vam, ma malo sam uzbuđen, mi imamo zapravo pred sobom jedan zakon koji argumentirano koristeći sve podatke koji su mi bile dostatne adresiran je na, gospodine potpredsjedniče Vlade, adresiran je na 28.644 korisnika sad od kojih 8.155 na okupiranom dijelu to gospođa Jeckov, gospodin Pupovac znaju, njih je 8.155 bez aboliranih četnika, znači to su samo civili od kojih vam je, od tih 8.000, 5.155 je poginulih, umrlih, nestalih civila prema relevantnim izvorima Vesne Tešelić, Save Štrbca, našeg hrvatskog centra dokumentacijskog, Žirića iz Institut Ivo Pilar, mislim relevantni to ono dostupni, jel, to vam je tako znači. To su vam samo srpske civilne žrtve. Tu se čak slažu s tim da ovaj, ovaj Savo Štrbac kaže da dvoumi on sam kaže za 2.000 ljudi dvoumi jesu li bili civili ili naoružane seoske straže ali to je svejedno civili, tako on kaže. E sad imate na slobodnom dijelu Hrvatske, neokupiranom dodatno 10.289 poginulih civila od kojih je 4.000 djece, a djece poginule čuli smo 402 Bog im daj mir i pokoj duši svima gore, a imate ih 10.200 ranjenih što teže što lakše civila koji također moraju biti adresati ovog zakona kako je on postavljen. I to vam je u startu oko 60 miliona kuna u prvom mjesecu primjene jer ti, zapravo kad će oni formalno vama doći prvostupanjsku, drugostupanjsku.

Mi ne znamo koji su jer otvorili ste vrata za strance. E sad naravno, mi se protivimo da budu stranci jer i postojeći zakon regulira da budu stranci. Također želimo reći da nismo kao normalni ljudi, humani protiv toga da ni jedno nevino dijete bez obzira na nacionalnost, spol, pa ne znam šta bi sve drugo rekao, ovaj vjeru ne ostvari prava ukoliko je ali u dijelu koji je kolateralna žrtva, a to je SAO Krajina okupirani …/nerazumljivo/… mora Srbija, mora ona to platiti. Znači, srpski dio taj, pardon ovaj koji bi Srbija minimalno trebala platiti za jedne i za druge je 60 miliona jer je to ona prouzročila velikosrpskom agresijom jel. Međutim, vi to sve bez daljnjega u startu stavljate pod dojam humanosti itd. U dijelu koje sam čuo da se referirate predvidjeli ste u zakonu o civilnim žrtvama paralelizam da ljudi koji su nastradali kojima je presuđeno što je gospodin Matula ili gospođa Benčić rekla u Lori, u zatvorima u …/nerazumljivo/… njima koji je država Hrvatska već obeštetila sa milionima kuna također sada dajete još dodatno trajna prava do života, pa to treba uskladiti, a to niste ovdje uskladili. Također kažete ubojstva od eksplozivnih, vatrenih oruža itd., a da nisu u vezi sa direktnim djelovanjem u Domovinskom ratu. Šta to znači? To vam znači da vam budem sve ono što se u Hrvatskoj događalo, što je procesuirano, što je već debelo financijski, mislim što je financijski u …/nerazumljivo/… postupcima riješeno to se također sve te žrtve i poginule i ubijene i ovaj ozlijeđene itd., one se paralelno uz to stavljaju, a da pritom čiste savjesti vi ovaj logoraše zaboravljate. Logorašima se ni kuna ne daje. Također kažete, kažete da ćete da pa tako stoji da nećete dati prava čovjeku koji se samoranio. Ma naprotiv dajte mu medalju. Jedan Srbin koji na okupiranom području živi iako je izbjegao četničku službu da puca na brata Hrvata, pa dajte mu medalju.

On tu treba biti njegova slika. To je taj samo treba to utvrditi.

Šestero zamislite u cijelom Domovinskom ratu koji su poginuli štiteći Hrvate na pragu kada je četnička bagra došla ubijati Hrvate on je rekao – pa ne, nemojte, to su pošteni ljudi. Njihove slike na tim pomirbama njihovoj djeci treba dati, njihovim roditeljima, a ne kome? Onima koji su abolirani, koji su protiv Hrvatske bili. Hvala vam lijepo.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani ministre, cijenim vas kao hrvatskog branitelja, kao ratnog zapovjednika. Međutim, ovaj zakon je klasični primjer trgovine HDZ-a i SDSS-a, klasični primjer trgovine. I ovaj zakon samo potvrđuje koliko je Milorad Pupovac moćan u ovoj koaliciji koja je trenutno na vlasti. Naime ovaj Zakon omogućava svima onima koji su živjeli na okupiranim područjima da ostvare prava i to trajna prava kao civili, a to upravo potvrđuje članak 2. koji kaže da pored hrvatskih državljana prava prema ovom zakonu imaju iznimno i strani državljani. O kojim se stranim državljanima radi? O onima koji su 91., 2., 3., 4. i 5. godine bili na okupiranim područjima nisu imali hrvatsko državljanstvo i svi oni će ukoliko dokažu da su stradali kao civili dobiti trajna prava od te iste Hrvatske države protiv koje su se grčevito na ovaj ili na onaj način borili. Pa dat ću vam samo nekoliko primjera. Vjerujem da je većini vas poznata ova fotografija. Radi se o gospođi Jelici Janković, Radiotelevizija Beograd. Gospođa Jelica Janković bila je civil. 3 mjeseca zatočena odnosno bila u skloništu 3 mjeseca sa svim ostalim civilima grada Vukovara. Hrvatska vojska ju je hranila, pojila i brinula za njenu sigurnost. Ta ista Jelica Janković kada je ušla srpska vojska u Vukovar otvoreno proziva hrvatske branitelje. Veliki dio njih je danas pokojan, više ih nema. Ova osoba, malo se slabije vidi, je Nada Todorović isto kao Jelica Janković je bila 3 mjeseca u atomskom skloništu. Hrvatska vojska je skrbila o njoj, brinula o njenoj sigurnosti. Ta ista Nada Todorović je tog istog 18.11. pred srpskim vojnicima u okupiranom Vukovaru rekla tog Korača objesite na olajnici, tog hrvatskog branitelja Korača. Ta ista Nada Todorović sukladno ovom Zakonu je civil i ukoliko dokaže da je stradala kao civil od minskoeksplozivne naprave ili zalutalog metka će moći ostvariti trajna prava od Hrvatske države i to je istina.

Ona je kuhala, kako sama kaže, čorbu kiselu za našeg kapetana koji ima krsnu slavu, a za Hrvate kaže a oni su više nego životinje bili. Ukoliko je stradala kao civil imat će prava, trajna prava od Hrvatske države i Milorad Pupovac je uspio u svom naumu 2007. godine zatražio ova prava. Na žalost 2021. godine ćete mu vi to dati što od vas stvarno nisam očekivao. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče povrijeđen je članak 238.

Gospodin Sačić me više puta prozvao tokom svoje diskusije bez da sam rekla jednu jedinu riječ. S tim u vezi riskiram da dobijem sada od vas opomenu i da kažem da su upravo iz Zajednice udruga hrvatskih stradalnika rata prozvali javno članove gospodu suvereniste i rekli da je neprihvatljivo u ime žrtava iz Zakona o kojima se upravo predstavnici samih žrtava radili govorili iz kuta nepoznavanja njihova njihove pozicije, a ljudski je porazno i u tu istu žrtvu koristiti u svoje osobne svrhe i političke.

Gospodin Pavliček izvolite. Povreda Poslovnika od kolegice Dragane Jeckov koja proziva [[Upadica Radin: Koja točka, koja točka?]] 238. Zastupnike hrvatskih suverenista govoreći da koriste tuđu žrtvu u političke svrhe. General Sačić je svoju žrtvu pokazao tijekom Domovinskog rata. A otvoreno recite da je i ovaj Prijedlog zakona podržalo Srpsko narodno vijeće, recite otvoreno svima neka cijela hrvatska javnost zna. Hvala lijepa. Opomena naravno to znate i sami. Bile su dvije replike. Ja ne mogu ništa.

A gospođa Jeckov govori, da. Znači sa ovom točkom dnevnoga reda danas ćemo završiti raspravu, jer ona ima dosta prijava, prijavnica imamo bilo klubskih, bilo pojedinačnih i sutra ćemo početi sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Prije nego što bilo šta kažem o ovom zakonskom prijedlogu želim istaći da danas govorimo o civilnim žrtvama ili civilnim stradalnicima koji imaju jasnu zakonsku definiciju koja je formalno-pravnički uobličena, a zapravo govorimo o ljudima koji su stradali a da nisu učestvovali u ratu što je svakako stvarna odnosno životna definicija. Prije skoro 30 godina, tačnije '92. godine donesen je Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kojih je bez obzira na činjenicu da je mijenjan i dopunjavan čak 12 puta ostavio jednu grupu civilnih žrtava rata obespravljene. Njime nisu bili obuhvaćeni svi civilni stradalnici i to u pravilu samo zbog nezadovoljenja formalno-pravnih uvjeta iako se nesporno radilo o civilnim stradalnicima rata. Danas govorimo o civilnim žrtvama, o žrtvama koje ne bi trebale imati nacionalnost, vjersko ili političko opredeljenje. Žrtva je naprosto žrtva i patnja je naprosto patnja. Prava koja su predviđena ovim ili ranijim zakonom nisu i ne mogu nadoknaditi gubitak ili trpljenje koje su civilne žrtve doživjele već će samo pokušati ublažiti posljedice tog gubitka ili trpljenja. Nakon stradavanja ili gubitaka najmilijih čini se da su civilne žrtve još jednom kažnjene jer nisu mogle ostvariti status što je svakako nepravedno i nedopustivo da zbog neispunjenja birokratskih uvjeta ovi ljudi sa svojim tragičnim sudbinama ostanu obespravljeni. Zato je primarni cilj ovog zakona u suštini donošenje jedinstvenog akta kojim će na jednom mjestu biti obuhvaćena sva prava civilnih stradalnika i bit će to izraz brige o onima koji su direktno trpjeli ili danas trpe posljedice rata i ratnih strahota. Svašta smo imali prilike čuti danas za ovom govornicom. Neke riječi i stavovi ne idu uz branitelje, jer su gotovo kukavičke. Žalosna je činjenica da se danas nečija tragedija pokušava bezrazložno i perfidno politizirati govoreći o izjednačavanju žrtve i agresora. Pouzdano znam da tako ne razmišljaju ljudi koji su stradali, koji su nekog izgubili ili još uvijek traže. Oni žele samo jedno, a to sigurno nema veze ni sa mržnjom, ni sa osvetom. Oni koji danas govore jezikom mržnje ne razmišljaju o tome jesu li svojim politikantstvom danas opet i svojim kvazi emotivnim izljevima domoljublja zapravo još jednom povrijedili žrtvu. Ispričat ću ukratko dvije priče za koje sam sigurna da moj kolega Mlinarević zna o kome govorim, Mlinarić pardon. Te dve priče naravno sam čula, mogla bih zapravo ispričati nekoliko desetina ali ove dvije su dosta upečatljive i važno mi je da kolega zna. Ispričale su mi članovi Udruge „Protiv zaborava“ koje okuplja obitelji stradalih civila uglavnom srpske nacionalnosti zbližene potragom za svojim najmilijim i za kakvom takvom pravdom. Jedna je upravo od civilnih žrtava bio direktor koperacije VUPIK-a viđeniji Srbin, Vukovarčanin toga doba. Po pričama sugrađana svih nacionalnosti korektan i cijenjen čovjek sa širokim krugom prijatelja. Te kobne srijede 31.7.'91. godine vraćao se kući s posla, svratio u obližnju trgovinu i kada je izašao dočekala su ga dva automobila bez registracija i 6 pripadnika Zbora narodne garde nakon čega mu se gubi svaki trag. Od tada njegova supruga ga uporno i strpljivo traži ali dosta bezuspješno. Do danas se o njemu ništa ne zna i do danas ona naravno nema nikakvih prava. Izvedeni su i strijeljani na željezničkoj stanici. Supruga je ubijena, a muž je s teškim povredama preživio i uspio doći do bolnice. Naravno pri tome je zadobio povrede od kojih je teški invalid naravno bez ikakvih prava. Zbog ovakvih i sličnih sudbina potreban nam je ovakav zakon, potreban je kako bi ovi ljudi dobili ne samo materijalnu već i moralnu satisfakciju kako bi se prepoznala njihova žrtva, priznala patnja te da bi osjetili društvenu solidarnost. Što se tiče samog zakonskog prijedloga najviše polemike svakako je izazvao članak 5. Prijedloga zakona koji je negativnom definicijom propisao koje su to osobe koje ne mogu ostvariti pravo iz zakona. Tako primjerice prava ne mogu ostvariti pripadnici, pomagači i suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na RH kao ni članovi njihovih obitelji. Upitno je, je li odredba u suprotnosti sa člankom 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije jer zapravo govori, kojim je zapravo zabranjena diskriminacija po bračnom ili obiteljskom statusu. Ovaj prijedlog trebao bi sadržavati precizniju odredbu koji su to pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi jer je dosta široko određena ova definicija što može izazvati nejasnoće kod dokazivanja takvog statusa ili suprotnog dokazivanja, odnosno da netko nije bio u tom statusu. Nadalje, članak 9. govori o zatočenjima u logoru, zatvorima i drugom i tu stoji atribut neprijateljski i zato ja postavljam pitanje šta će se dogoditi sa civilima zatočenim u Kerestincu, civili zatočeni u Lori, logoru Pakračka poljana, civili zatočeni u paviljonu 22. Zagrebačkog velesajma, civili iz Gospića i Karlobaga, civili i njihove obitelji iz Osijeka. Hoće li i oni biti tretirani kao civilne žrtve rata? Osvrnut ću se i na članak 77. s obzirom da se ostvarivanje statusa civilne žrtve rata dokazuju u klasičnom upravnom postupku nejasan je razlog zbog kojeg će dokazivanje biti moguće samo putem isprava, odnosno pisanih dokaza. Logično bi bilo da dokazivanje bude moguće putem primjerice svjedoka, očevida, nalaza i mišljenja vještaka i drugih pisanih dokaza kako to propisuje Zakon o općem upravnom postupku. Ograničavajuća je i odredba koja govori o tome da su žrtve rata u roku od 30 dana nakon zlostavljanja imale priliku doći do medicinske dokumentacije kao i odredba o dokazivanju samo putem dokumentacije izdane od nadležnih tijela, jer je vrlo vjerojatno da su pojedine civilne žrtve rata koje su u momentu stradavanja zaista i bile van jurisdikcije RH, te su liječeni na drugim mjestima. Ovim zakonskim prijedlogom rješavaju se pitanja obitelji poginulih, nestalih civilnih stradalnika invalida, te obitelji poginulih, maloljetne djece i djece ranjene u Domovinskom ratu, obitelji poginulih i nestalih jednako kao i obitelji poginule djece danas nisu ostvarili nikakva prava ostajući tako sporednim i zaboravljenim stradalnicima. Ovim zakonskim prijedlogom osigurat će se kao što rekoh pored materijalne satisfakcije i priznanje njihove patnje bez obzira na nacionalnost, odavanje počasti bez obzira na nacionalnost, te društvenu solidarnost bez obzira na nacionalnost. I samo još nešto da kažem. Samostalna demokratska srpska stranka za one koji ne znaju prije nekoliko dana proslavila svoj 24 rođendan. Znači nikada nije bila zabranjivana, a naš osnivač nikada nije čak kazneno pa ni prekršajno, a ne kazneno proganjan. Toliko o onima koji ne znaju baš puno.

Ste gotovi? Hvala. Imamo povrede Poslovnika. Kolegica Dragana Jeckov je iznijela niz neistina glede događanja u Vukovaru 1991. godine posebice oko slučaja gospodina Mrkića, gdje je lažno optužila pripadnika Zbora narodne garde bez ikakvih dokaza da su počinili ovo ubojstvo.

Treću opomenu i oduzimanje riječi. Dužnost mi je reći. Idemo dalje. Gospođa Vesna Nađ ispred Kluba zastupnika SDP-a. Treba čistiti? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre sa državnim tajnicima. Civilni stradalnici iz Domovinskog rata više od 25 godina nakon Domovinskog rata nisu uopće ili nisu na zadovoljavajući način riješili svoj status i pripadajuća prava. Zakon o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata koji trenutačno regulira njihova prava do sada je mijenjan 12 puta, no nije uspio nikad obuhvatiti niti sve kategorije, niti sva prava i njihova očekivanja. Ministar Medved kaže da je zadovoljan da je napokon nakon 25 godina konačno napisan Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Međutim, već u mandatu Vlade SDP-a upravo su iz krugova bliskih ministru Medvedu i HDZ-u dolazile najveće kritike bivšem ministru Fredu Matiću, da će se Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata koji je bio izrađen u Ministarstvu hrvatskih branitelja izjednačavati žrtva i agresor, te da je u njegovoj izradi sudjelovala Documenta Vesne Tešelić, te da nemamo popis agresora niti dezertera. Ali kako je to slikovito opisao bivši ministar Fred Matić ako je on napadao na Hrvatsku on nema prava iz ovog zakona, ali njegov sin Jovica ne može i ne smije biti kriv za ono što je počinio njegov otac ili djed ako je pri granatiranju ostao bez noge. Hrvatska će se za njega morati pobrinuti. Sada sva prava koja smo tada unijeli u Nacrt zakona za ostvarivanje tih prava stradalnika, civilnih stradalnika propisana su i u ovom prijedlogu zakona. Očito je da si je HDZ ne samo privatizirao javne politike prema hrvatskim braniteljima, nego i prema civilnim žrtvama iz Domovinskog rata. Ipak nam je drago da su vladajući prihvatili smjer kojim je SDP-ova Vlada pokazala u reguliranju prava civilnih stradalnika. Sada je i zajednica Udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske zadovoljna predloženim tekstom zakona, pa su na svojoj facebook stranici naveli kako zakon koji je pred saborskim zastupnicima nije zakon na kojem je radio SDSS niti ga je krojila Documenta nego je njegov inicijator Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata. Nema sumnje da su oni inicijatori toga zakona, ali jedno je inicirati, a drugo je imati većinsku podršku u Hrvatskome saboru. A zastupnici SDSS-a čine vladajuću većinu sa HDZ-om pa ne bi trebalo biti problema kod izglasavanja ovoga zakona. Što tada nije bilo dozvoljeno ministru Fredu Matiću sada je u istom sadržaju dozvoljeno ministru Medvedu, jer se baš posložilo da je HDZ u koaliciji sa SDSS-om i dakako bitne su ruke u Hrvatskom saboru. Ali da bi pokazali koliki su domoljubi već u članku prvom nalazi se niz ideoloških fraza koji nemaju veze sa ovim zakonom, nego sa Deklaracijom o Domovinskom ratu koja je, da podsjetimo 2000. Jednoglasno usvojena u ovome Hrvatskom saboru. Suverena RH temelj i svoj državnopravni kontinuitet i na odlukama zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske najvišeg organa narodne vlasti u Hrvatskoj osnovanoga od antifašističkog pokreta. Svrha zakona nije da se propisuju ideološke vrednote i povijesne istine, a posebice kad one odudaraju od izvorišnih osnova Ustava RH, te stoga klub SDP-a traži da se te odredbe brišu iz članka 1. Ako se predlagatelj baš htio pozvati na neke vrednote trebalo se pozvati na pravomoćne presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju čije presude predstavljaju važnu osnovu za priznavanje prava civilnih žrtava Domovinskog rata. Smatramo da je u prvom dijelu zakona trebalo navesti definiciju stradalnika iz Domovinskog rata i druge definicije, pa tek onda propisivati prava. Potrebno je naglasiti da ovaj zakon mora jamčiti svim osobama koje su bile žrtve rata bez obzira gdje su se zatekli kao žrtve ratnih zbivanja. Mogle su biti žrtve i na područjima bez borbenog djelovanja i od koga su bili ugroženi, a to znači da problem civilnih stradalnika koji je do sada bio zanemarivan treba pristupiti temeljito bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi bilo etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla. Treba se omogućiti stjecanje statusa civilnog stradalnika Domovinskog rata i sa osnova zatočenja ne samo u neprijateljskom logoru, u zatvoru ili objektu nego i sa osnova nazočenja u objektima pod kontrolom hrvatskih snaga kao što je Lora, Kerestinec, Pakračka Poljana. Ukazujemo da se u članku 6. stavku prvom prijedloga zakona koji govori o članovima obitelji propisuje članovima obitelji u smislu ovoga zakona smatraju se bračni i izvanbračni drug i djeca, članovi uže obitelji te roditelji, članovi šire obitelji. Dakle, iz navedenog proizlazi kako su neformalni životni partneri izostavljeni iz definicije obitelji, te kao takvi ne mogu ostvarivati niti prava koja prema tom zakonu mogu ostvarivati bračni i izvanbračni drug. Na ovo je ukazivala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Ovaj zakon bi trebao biti civilizacijski iskorak koji će u konačnici nakon više od 25 godina na sveobuhvatan način civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata jednom dijelu marginalizirane skupine hrvatskog društva priznati pravo u prvom redu na moralno, a onda i na materijalno obeštećenje. Zato nam nije jasno zašto je predlagatelj ispustio stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu za one koji to pravo nisu ostvarili po nekoj drugoj osnovi. Pozdravljamo dizanje osnovice za određivanje osobne invalidnine na 115% od proračunske osnovice za utvrđivanje iznosa osobne invalidnine kao i dizanje osnovice za obiteljsku invalidninu. Također je dobro otklanjanje zapreka za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu kao što je radni odnos, mirovina ili bavljenje samostalnom djelatnošću što ne bi više bila zapreka za ostvarivanje obiteljske invalidnine. Ovim zakonom uspostavlja se evidencija civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, ali ona neće biti javna. Prema članku 60. Ona nije javno dostupna i koristi se u službene svrhe. Tajnost evidencije nema nikakvog smisla niti svrhe, ako se objavljuju podaci sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Čemu tajnost i ako se podaci objavljuju sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. Ako Porezna uprava može objavljivati porezne dužnike možemo i ovu evidenciju objaviti. Postupak ostvarivanja prava nije transparentan. Propisano je da će ministar pravilnikom propisivati način ostvarivanja statusa i prava civilnog invalida i prava članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalnih civilnih osoba tako da nećemo moći raspravljati o tom prijedlogu. Također ministar imenuje liječnička prvostupanjska i drugostupanjska povjerenja Pravilnikom i pravilnikom propisuje metodologiju rada.

Predlagatelju predlažemo da do drugog čitanja uvaži primjedbe Kluba zastupnika SDP-a jer ćemo u suprotnom dati amandmane i nećemo moći ako amandmani ne budu usvojeni nećemo moći podržati ovakav prijedlog zakona.

Ali on je na redu. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege. Evo ovako.

Ovo je taj čovjek koji je te gospođe hranio cijelo vrijeme rata.

Ovako gospođa Jeckov je izašla van, ali čut će ona to. Ona je govorila za 15.11. evo vam sada primjera cijeloj javnosti gdje raskrinkavam srpsku laž. Ministar Medved, poznate Vukovar, Ante Deur borio si se u Vukovaru, rekla je 15.11. dva civila iz Borovo commercea gdje sam ja zarobljen četiri dana poslije su izvedena, gospođa je ubijena, a muž je ranjen i otišao je do bolnice. Gospodine Deur, jel' se 15.11. moglo proći iz Borova naselja do Vukovarske bolnice?

Nitko, mi smo se borili 15 dana bez bolnice, bez bolnice smo se borili. A taj koji je upucan kobajage otišo sam ranjen do Vukovarske bolnice. Mi sa puškom u ruci nismo mogli proći do Vukovarske bolnice. Oni iz Vukovara nisu mogli doći tamo u Borovo naselje. Laže! I zato je izašla van. Zato je izašla van. Gospodine Mlinarić ja bih vas molio da govorimo samo o temi, a ne o ljudima.

Ona je to rekla i na tvu, ona je to rekla sada. Jel' vidite za koga je ovaj zakon? Zato ste ga i stavili u devet navečer da hrvatska javnost ne vidi što se sprema sa ovim zakonom. Ovaj zakon je za Loru. Nabrojala vam je gospođa Jeckov gospodine Medved sve zatvore gdje smo držali četnike u zatvorima. Vi to dobro znate, ja to dobro znam. Đakić, Deur, Sačić svi to dobro znamo. Jel' nabrojala Stajićevo, Niš, Sremsku Mitrovicu di sam ja bio i 16000 hrvatskih branitelja? Jel' bilo tko nabrojao? Nije. Nije jer vas briga za mojih 270 dana logora, briga vas koliko je ljudi ubijeno u Stajićevu, koliko ljudi je ubijeno u Mitrovici. Baš vas briga što sam ja na potjernici od Srbije i dan danas sliku moju imaju u tri poze nas 66 optuženih za ratni zločin što sam branio svoj grad, što sam branio svoj grad, svoju državu. Ali da bi danas ja gospođi Jeckov morao plaćati i gospodinu Pupovcu morao plaćati nešto ili njihovim tamo onima koji su se borili. Pa ovo je dno dna, ovo nema dalje. Ovo nema dalje. Objasnite ljudima iz Slavonije čija djeca odlaze u Irsku, u Njemačku raditi, da kao što šalju novce svojim očevima da će oni iz toga iz PDV-a što kupuju, žive od toga plaćati ove koji su razorili pola države. Ja sam objasnio za ova dva civila da je laž. Ja od onih gospođa što su pokazivane slike ovdje, kou sam ja i moji prijatelji suborci hranili i čuvali cijelo vrijeme rata i pakla u Vukovaru su prokazali cijelu bolnicu 262 ranjenika odvedena na mrcilište gdje se stoka sahranjivala ubijena. Među njima i moj brat [[Upadica: Užas!]] I ja danas moram slušati za ovom govornicom iz prvog reda gospođu Jeckov koja laže i proziva mene, a da je ostala ovdje mogla je nešto naučiti a sad ću vama reći, pa vi naučite. Ali taj jedan je zanimljiv. Vozač tenka se sakrio u razrušenu kuću, živio je deset dana u špajzu, u slavonskom špajzu gdje je bilo samo paradajz sos koji se kuha kao zimnica. Predao nam se nakon 10 dana, predao nam se meni i mojim prijateljima iz turbo voda i žutih mrava jer nas je, shvatio je, mi smo stalno prolazili pored te kuće. Odveli smo ga u zapovjedništvo nitko mu čoku udario nije, nitko mu šamar nije udario. Čovjek je išao na nas tenkom M84. E znate gdje je taj čovjek danas? Taj čovjek je moj prijatelj.

Dao mu je komad kruha i narezak i pojeo je. Danas taj čovjek vozi motor, moj je prijatelj Siniša Jovanov se zove, rezervist iz Pančeva. To su činjenice, a ovo su laži, ovo su srpske laži koje nas truju 70 godina od Drugog svjetskog rata

Ne bih htio, htio bih da ostanemo na civiliziranoj razini. Idemo dalje. Civilizirana razina je to što sam vam sad ispričao, da smo spasili srpskog tenkistu koji danas živi u Zagrebu, ima hrvatsku mirovinu. To je civilizacijska razina.

Ali pokušavam vam objasniti što je razina, a što nije razina. Nije razina da se netko ovdje za govornicom služi lažima i da optužuje hrvatskog branitelja koji se borio za ovu državu, da optužuje za neka dva civila i laže pri tome. Nevjerojatno! Sad mi se o ovom zakonu civilnom uopće ne razgovara, jer znam da je to napravljeno zbog njih, svjestan sam gospodine ministre i vi i ja da nije ovaj zakon napravljen za logoraše koji su bili po srbijanskim logorima. Napravljeno je radi njih.

Pa kud mene plaćaju i te ljude koji su bili po logorima Hrvatska država, sad mora plaćati četnika još kojeg je zarobila.

Hvala vam lijepo. Gospodin Bulj je tražio povredu Poslovnika. Hvala lijepo. Predsjedavajući povrijedili ste vi članak 238. Jer ste kolegu Mlinarića koji je govorio svjedočanstvo, istinu iz Domovinskog rata o hrvatskom vojniku vi ste ga prekinuli i time ste povrijedili Članak 238. i očekujem od vas da iz pristojnosti prema kolegi Mlinariću ovaj date sebi opomenu. To bi bilo minimalno pristojnosti u ovome trenutku. Nisam povrijedio Članak 238., gospodin Mlinarić zna sam ja fer i da ja dajem svakome govoriti, ali također kada se počne uopćavati na hrvatskosrpske odnose u zadnjih 70 ili 100 ili koliko ima odnosa itd., ja sam dužan reći držimo se teme i držimo se razine, a zato što je to u vašem klubu ako ne dam opomene onda vi mene dajete za Odbor za Ustav i Poslovnik, dajem vam opomenu.

Hvala lijepa predsjedavajući. Vi ste povrijedili Članak 238. jer gospođa Jeckov je iznosila notorne neistine, nije se držala teme i njoj niste dali nikakvu opomenu. Dozvolili ste joj da neometano govori 10 minuta i vrijeđa hrvatske branitelje, a hrvatskog branitelja heroja Trpinjske ceste ste opominjali.

Nadam se da vaš klub me neće dati na Odbor za Ustav i Poslovnik. Idemo dalje, ako vam ne dam opomenu i neću je dati. Idemo dalje, ja bi vas molio, tema je jako osjetljiva. Kad je tema toliko osjetljiva treba po mom mišljenju, moja je odgovornost da kažem da se drži razine.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, 30 godina je prošlo od početka Domovinskog rata, isto toliko godina čekanja civilnih stradalnika rata za priznavanje njihove žrtve te prava koja im pripadaju. Ovim zakonom želimo pružiti pravnu sigurnost civilnim stradalnicima kao što smo pružili i hrvatskim braniteljima. To je naš dug prema nevinim žrtvama i žao mi je što neki zastupnici iskrivljuju tumačenje ovog zakona jer se on izrađuje već duže vrijeme te je prošao javnu raspravu i savjetovanje u kojem se jasno očituje Ministarstvo hrvatskih branitelja i Vlada RH da ne prihvaća prijedloge Srpskog narodnog vijeća, ni jedan. Pogledajte u javnoj raspravi što su predlagali i što nije prihvaćeno. Pogledajte što je zajedničko vijeće općina predlagalo i nije prihvaćeno. Pogledajte što je predlagao Milan Drača i nije prihvaćeno. Ja sam svjestan svih trauma i stradanja. Svjestan je i Klub zastupnika HDZ-a, ali no smatramo da snažne institucije hrvatske države koje su stvorene kao i spiska svih onih koji su bili izdajnici, doušnici, agresori postoje u hrvatskim institucijama i tako potvrde koje će biti izdavane ili upravni postupci koji će biti vođeni za stjecanje prava iz ovog zakona sigurno nisu namijenjeni ni agresorima, ni pomagačima, ni izdajnicima, ni onima koji su činili kaznena djela protiv RH i njezinih građana. Prije svega reći ću da je ovim prijedlogom zakona propisano tko sve ne može dobiti i ostvariti prava, a to se prije svega odnosi na pripadnike, pomagače kao što sam rekao suradnike neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi. Ugrađen je i sigurnosni mehanizam tj. nadležna će tijela kroz upravni postupak u prvom i drugom stupnju provesti kompletnu proceduru. Provedbenim će se propisima odnosno pravilnicima detaljnije i preciznije propisati način ostvarivanja prava te sva potrebna dokumentacija. Osim toga Člankom 85. nacrta prijedloga zakona predviđeno je donošenje pravilnika kojim će se dodatno razraditi način ostvarivanja prava i statusa civilnog invalida Domovinskog rata, a sukladno uvjetima određenim ovim zakonom i postupku propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. Naime, kada kao što smo već čuli od predlagatelja, prava civilnih stradalnika Domovinskog rata trenutno su regulirana Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata iz '92. godine koji do sada najmanje, koji je mijenjan čak 12 puta. Prema postojećem zakonu prava trenutno ostvaruje 1.880 civila i 145 članova obitelji poginulih civila. I unatoč tim brojnim izmjenama zakona i dalje mnogi nisu obuhvaćeni, a prava nisu prilagođena njihovim potrebama. Prijedlogom Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata definira se pojam civilnog stradalnika iz Domovinskog rata tako da će prava moći ostvariti stradalnici koji to nisu mogli po važećem Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida. U praksi se pokazalo da postoje određene kategorije stradalnika za koje sve činjenice idu u prilog da se radi o civilnim stradalnicima rata, ali ne zadovoljavaju formalne uvjete da bi ostvarili taj status po važećem zakonu. Zakon će obuhvatiti i civile stradalnike uslijed eksplozije minsko eksplozivnih sredstava ili uporabe vatrenog oružja u razdoblju od 17. kolovoza '90. godine do 30. lipnja '96. Omogućit će se i ostvarivanje prava članova obitelji nestalih civila u Domovinskom ratu i prije nego što proglase svoje članove obitelji umrlima. Otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnih invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti. Uspostavit će se evidencija civilnih stradalnika, a predviđene su i mjere za poboljšanje socijalnog položaja korisnika. Sveukupno u ovom pogledu osigurana su i sredstva kao što sam rekao u ime Odbora za ratne veterane. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona kojim bi naša Vlada pokazala spremnost i volju za rješavanje bolnih neriješenih pitanja civilnih stradalnika i koji će poboljšati položaj civilnih stradalnika jer potrebno je, a i pravedno donijeti jedinstveni zakon kojim će na jednom mjestu biti regulirana prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Nažalost, nepravda se ne može ispraviti, ali bol se može ublažiti i zato pozdravljamo donošenje ovog zakona. A sada drage kolegice i kolege s obzirom da se nitko nije osvrnuo ja ću pročitati pismo koje je zajednica udruga uputila ovaj tjedan dopis svim klubovima zastupnika samo ga svi zanemaruju i zaobilaze. Poštovani saborski zastupnici obraćamo vam se kao saborskim zastupnicima kojima su građani dali povjerenje da donose zakone prema kojima će živjeti ipak prije svega obraćamo vam se kao građanima RH, roditeljima, kćerima i sinovima, članovima vaših obitelji. Više od 25 godina od završetka Domovinskog rata civilni stradalnici čekaju na svoj zakon te ostvarivanje prava za koja neki ovih dana smatraju da su ga, da su bogata, …/nerazumljivo/… i vrlo opsežna. Civilni stradalnici Domovinskog rata su obitelji poginule djece, obitelji poginulih i nestalih, invalidi te zatočenici srpskih koncentracijskih logora, civilni ranjenici kao djeca. Za gotovo 3 desetljeća nitko od njihovih stradanja, stradanjima, patnjama i borbi za vlastita prava nije naučio niti učinio ništa. Mnogi i ne znaju da je prema evidenciji u Domovinskom ratu poginulo 402 djece te da imamo obitelji sa dvoje i troje poginule djece. Bilo bi ispravno, pošteno i hrabro stati pred njih po prvi puta u 30 godina i reći im da zaslužuju ništa pa čak ni poštovanje. Njihovo poštovanje ovih su dana pregazili i oni koji su u Domovinskom ratu branili te iste civile, branili da bih iz danas razapinjali. Razumljivo je da daleko od svih problema …/nerazumljivo/… govori o stradalnicima Domovinskog rata iako da pritom u 25 godina postojanja Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata nikada nisu brinuli za njihove probleme, nikada nisu položili cvijet podno spomenika poginule djece u Domovinskom ratu bili saborski zastupnici čast je, biti saborski zastupnik čast je i ponos, podrazumijeva obavezu služenja hrvatskim građanima. Ne podrazumijeva biti lišen svake ljudske empatije, ne podrazumijeva zaključiti napamet ili iz saborskih fotelja daleko od problema i daleko od prepoznavanja potrebe građana. Civilni stradalnici Domovinskog rata su žrtve koje su stradale u RH, žrtve agresora, one koje se gotovo 3 desetljeća bore da se njihov glas čuje. One nisu žrtve nekih drugih ratova niti su iz neke druge domovine. Zakon koji će biti pred vama nije zakon na kojem je radio SDSS niti ga je krojila Documenta njihov inicijator je Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata. Na njemu su radila dva predstavnika zajednice udruga i institucije RH. Evidencija civilnih stradalnika ne postoji jer nisu postojala niti njihova prava. Logično je kako će evidencija biti načinjena. Stjecanje tih prava sramotno je nazivati ih opsežnima, sramotno gaženje dostojanstva civilnih stradalnika od strane generala u ovom slučaju generala koji o civilnim stradalnicima ne znaju ništa. Zakon jasno navodi kako prava ne mogu ostvariti pripadnici agresorskih vojnih, paravojnih postrojbi samo ga je potrebno pročitati i razumjeti. Ne želimo političko razvlačenje, gaženje i omalovažavanje civilnih stradalnika Domovinskog rata koje ovih dana doživljavaju upravo od saborskih zastupnika. Ne želimo ni obmane da je zakon djelo SDSS-a i kako će služiti interesima agresora jednako kako što ne želimo biti ping pong loptice u rukama političara kojima je ova prikladna tema te vlastitu političku promociju. Jedino što želimo je poštovanje vlastitih prava nakon 25 godina šutnje, zanemarivanja ove kategorije stradalnika. Molimo vas da kao saborski zastupnici budete glas razuma, glas empatije, razumijevanja, a ne naš kamen još jednoga spoticana. Molimo vas i za razgovor ukoliko ovo pitanje ne poznajete dovoljno to je naime ono što do sada gotovo nitko nije činio, a ponajprije oni koji prijete postavljanjem šatora kako bi onemogućili stjecanje naših prava. Molim vas da razumijete sve majke koje su izgubile vlastitu djecu, svu djecu koja su izgubila očeve i majke sve koje još uvijek tragaju za nestalim članovim obitelji, sve ranjene civilne stradalnike i civile stradalnike ranjene kao djecu. Ljudi su to kojima su otkinuti dijelovi tijela i dijelovi života. Pitanje je ovo ljudskih prava, ljudskog dostojanstva, a ne pitanje političkih igara. Svi koji smatraju da se zakonom ne treba ugledati svjetlo dana pozivamo ih na hrabrost da sa istim zaključcima stanu pred majke 402 ubijene djece u Domovinskom ratu kao i pred sve ostale civilne stradalnike Domovinskog rata i kažu im da su oni samo opterećenje za hrvatski proračun.

Hvala lijepa.

Poštovani zastupnici i zastupnice, najvažniji pojam koji bi se trebao vezati uz pojam države, pravne države, vladavine prava i svih oblika sigurnosti je povjerenje. S obzirom na okolnost da se ovaj zakon donosi zato što niti 25 godina nakon završetka Domovinskog rata ne postoji adekvatan pravni okvir za civilne stradalnike samo po sebi potvrđuje da u ovakvu državu u kojoj je rok za podnošenje prijava za priznavanje statusa civilnog invalida istekao još 2003. godine, pa ga sad ponovno otvaramo kao novu mogućnost tek 2021., dakle skoro 20 godina kasnije, dakle u takvu državu nitko ne može imati povjerenje. Država koja je ovaj zakon prvi puta donijela '92. godine i od tada ga mijenjala 12 puta sada napokon priznaje da i nadalje nisu obuhvaćeni svi civilni stradalnici iz Domovinskog rada, a prava nisu prilagođena potrebama ove populacije jer u praksi se pokazalo da postoje određene kategorije stradalnika za koje sve činjenice idu u prilog da se radi o civilnim stradalnicima rata, ali ne zadovoljavaju one formalne uvjete da bi ostvarile taj status po važećem zakonu. Neću sada ulaziti u financijski aspekt ovih izmjena i dopuna već u nešto drugo što mi se čini puno važnije, a to je činjenica da je ovaj zakon izazvao polemike između nekih dijelova političkog spektra čak i prije nego što se sam nacrt ovog zakona pojavio u HS. Očito je bilo razloga zašto se nije ranije zadiralo u problematiku otvaranja zastarnog roka nakon što je on 2003.g. već istekao. Stoga je važno promisliti zašto je tome bilo tako, zašto se nismo stradalnicima Domovinskog rata bavili na vrijeme i u punom opsegu i zašto zapravo ovaj zakon donosimo tek sada, pa onda trebamo se dobro zapitati kakav interes u tome ima politička grupacija koja ga upravo u ovo vrijeme zagovara? Uz dužno poštovanje prema svim stradalnicima Domovinskog rata uz uvažavanje činjenice da je po ustavu Hrvatska socijalna država negdje se uistinu mora podvući crta, a ovdje nije samo pitanje gdje bi se ta crta trebala podvući nego i kada je to trebalo napraviti? Na jedno retoričko pitanje je li do sada propušteno obuhvatiti sve one koje bi s obzirom na životne situacije u kojima su se zatekli, a trebali su se smatrati Domovinskog rata, dakle je li bilo propusta, odgovor glasi vjerojatno da. No javni interes nalaže da u pokušaju ispravljanja ranije napravljenih nepravdi ne napravimo nove. Stoga se ponovno vraćam na pitanje zašto sada i ponovno se vraćam na one koji zakon predlažu. Ne mogu se oteti dojmu da je glavni motiv za predložene izmjene i dopune ipak nešto drugo, a ne pomoć stradalnicima Domovinskog rata jer čuju se i glasovi da se ponovno ne pomaže svima. Predložene izmjene pokrenut će po meni jedno ustavno pravno pitanje, je li priznavanje statusa stradalnika Domovinskog rata sada na temelju zahtjeva podnesenog 2021. uistinu ispravljena nepravda ili je s time samo stvorena nova jer ako je netko bio stradalnik Domovinskog rata onda je to postao još u ono vrijeme, a ne tek danas i što ćemo sa proteklih 25-30.g. Jesu li na neki način ti stradalnici Domovinskog rata u tom proteklom razdoblju bili jednakiji od drugih, jesu li neki bili obespravljeni, hoćemo li na neki način i regresno zadirati u one godine kada su mnogi od njih bili ni na nebu ni na zemlji? Slušajući primjedbe iznesene od strane nekoliko klubova ne mogu ne izgovoriti da mi se čini da i ovim zakonom ponovno jednu grupaciju stradalnika planiramo učiniti jednakijom od drugih. I ponovno se vraćamo na početak i ponovno ćemo imati za koju godinu nove izmjene i dopune zakona kojima ćemo još neku kategoriju stradalnika uvrstiti u propis jer im je eto nekim ranijim prijedlozima izmjena i dopuna učinjena nepravda. I moje pitanje glasi, do kada tako? Žrtva je žrtva i treba joj osigurati i dostojanstvo i socijalni status, a sa načinom kako se vodi rasprava, dakle za početak već rasprava između različitih sudionika političkog života, s jedne strane političkog spektra do druge govori da mi ne poštujemo niti žrtvu, niti stradalnike, niti one koji su zapravo branili domovinu jer su htjeli pravednu i poštenu državu, državu jednakih i ravnopravnih.

Razgovaramo o civilnim žrtvama rata, dakle ljudima koji ni na koji način nisu bili krivi za to što su stradali oni, što su im poginula djeca ili roditelji. Ton i smjer u kojem se pokušala odvest ova rasprava, a to je da se civilne žrtve dijeli s obzirom na to od koga su stradale ili još gore kojeg su etniciteta ili podrijetla je izraz krajnjeg nepoštovanja prema apsolutno svakoj žrtvi rata u ovoj zemlji. To nije izraz patriotizma, to nije izraz domoljublja, to nije ni na koji način politika koju bi mogli nazvat domoljubnom, to je jeftina politika. I ja znam da apsolutno svi ovdje možemo bolje od toga. I zato bi počela sada sa pričom, tragičnim pričama, dvije tragične priče koje se zapravo ni po čemu u rezultatu ne razlikuju. Jedna je priča jedne civilne žrtve rata gđe. Ane Bokun iz Dubrovnika koja u osobnim svjedočanstvima koja je prikupljala baš te dokumente koje ste nekoliko puta ovdje spominjali je rekla slijedeće, jedino taj dan nisam išla putem kojim idem svaki dan nakon posla kući, prolazila sam nekakvim putem između zgrada jer sam se bojala. Gruž je cijeli gorio, sve je bilo u plamenu, nebo je bilo oblačno, padala je kiša, taj dan je bio strašan i danas ga se sjećam i vidim ga uvijek mi je teško kad ga vidim i kad vidim oblačno i tmurno nebo, to mi je teško. Ne smeta mi kiša, ništa mi ne smeta, ali uvijek me podsjeća na taj dan. Došla sam blizu kuće. Vidim u Gružu se diže plamen, sve je u dimu. Pomislila sam hvala ti Bože došla sam doma. I ulazim u moju ulicu. O Bože unose moju djecu u auto jer tada nije vozila ni hitna pomoć ni ništa. Ukrcali su moju djecu u auto, a mene su odveli kod susjeda, tamo su me držali, nisu me puštali da uđem u moju kuću, rekli su mi Đuro i Ivo su poginuli. Taj dan poginuo je njen muž i poginuo je njihov maloljetni 11-to godišnji sin Đuro, a 10-to godišnji sin Ivan teško je ranjen i danas je i civilna žrtva rata i invalid kao posljedica tog stradanja. Druga priča nažalost isto tako tragična je priča o Vjeri Solar. Njena kći 19-to godišnja Ljubica ubijena je 17.9.1991. oko 23 sata u stanu u središtu Siska preciznim hicem kroz prozor od strane nepoznatog počinitelja. Dakle, taj dan je Vjera izgubila svoju kćer. Međutim, Vjera Solar je godina bezuspješno pokušavala zainteresirati sisačko županijsko državno odvjetništvo i policiju da istraže okolnosti ubojstva njene kćeri i isto tako bezuspješno je godinama pokušavala od RH dobiti naknadu nematerijalne štete u vezi duševnih boli uzrokovanih smrću svoje kćeri. Ne, pročitajte svjedočanstva civilnih žrtava bez obzira s koje su strane pa čete vidjeti da gotovo nitko od njih nije uspio dobiti naknadu štete. A ono što su dobili nakon što su ih svi sudovi odbili kao i Vjera Solar, dobili su ogromne parnične troškove koje su morali platiti i zbog kojih mnogi dan danas žive na rubu siromaštva. Unatoč činjenici da ubojstvo Vjere Solar bilo predmetom pravomoćne sudske odluke kasnije u kojoj se utvrdilo da se radi o ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva. U slučaju protiv Đure Brodarca, Vladimira Milankovića i Drage Bošnjaka u kojem je osuđen na kraju samo Vladimir Milanković jer znamo da gospodin Brodarac nije dočekao kraj suđenja, gospodin Milanković je na kraju osuđen na 10 godina zatvora zlostavljanja i ubojstva sličnih ovom ubojstvu Ljubice Solar, dakle 31 civila. Međutim, bez obzira na to Vjera Solar nije imala status civilne žrtve rata, niti je imala pristup ikakvim uslugama. Ono što je naša briga je da li će se ovim zakonom i gospođi Solar omogućiti ono što će se omogućiti i onim civilnim žrtvama koje su stradale od neprijateljske vojske jer zaista definicija koja stoji u zakonu ne govori jasno o tome i ne spominje se uopće taj pojam. Da li i žrtve, civilne žrtve ratnih zločina nad civilnim stanovništvom imaju pravo na taj status?

Iskreno se nadam da nikad ni jedan ratni zločin tko god da ga je počinio nećemo nazvat ratnom operacijom. I to je ono što mene brine da li ćemo ovim zakonom zaista po prvi puta prihvatiti da želimo i složiti se da želimo živjeti u mirnodopskoj Hrvatskoj i osigurati jednak pristup pravima svim njenim građanima i građankama. Jer to je ono što bi nam trebalo ako želimo šansu za mir i ako želim šansu za mirnodopsku Hrvatsku. Ja pripadam generacija koja je bila klinka kad je bio rat. Ja zaista želim živjeti u miru. Ja ne želim da moja djeca budu ratnici, nikada. Želim da žive u miru. Ali da bi živjeli u miru mi danas moramo na tome raditi. Ali ne možemo raditi tako da perpetuiramo, naglašavamo i de facto temeljimo svoju politiku na podjelama koje proizlaze iz tog rata. Ja mislim da je ovaj zakon dobar početak, barem ovo prvo čitanje i on se mora još doraditi da bi zapravo zaista stvorili mirnodopsku zemlju u kojoj je žrtva, žrtva.

I moramo eksplicitno i to staviti ovdje jer ako prepuštamo takve stvari tumačenju u upravnom postupku ono što nam se može dogoditi je neujednačenost prakse koja opet vodi nejednakosti građana u istoj ili u sličnoj situaciji. Na kraju još ću u pojedinačnoj reći koje bi bili još neki naši prijedlozi izmjena, međutim želim na kraju još naglasit jednu stvar, a to je da su mnoge organizacije civilnog društva godinama radile na pružanju pravne i psihološke pomoći civilnim žrtvama rata. Osobno znam da je primjerice i dokumenta, ali i druge udruge, ali i Udruga stradalnika koja je ovo inicirala da su direktno pomagali svima bez obzira na to ko je koje nacionalnosti i od koga je stradao. Ako je civilno društvo ušlo u mirnodopsku Hrvatsku, nadam se da će od današnjeg dana i ovaj Sabor.

predsjedavajući poštovani. Kolegice i kolege. Hrvatska javnosti, ako nas još pratite. Da, vidite ovo su strahovito traumatične teme, one izazivaju kontroverze. Ono što moram reći kolega Đakiću poručite tim ljudima koji su vam napisali dopis da kucaju na otvorena vrata, da nitko u ovom Saboru ne osporava žrtvu, da ne osporava žrtvu nevinih civilnih ljudi, bez obzira na njihovu vjeru, nacionalnost, spol, dob i bilo sve ostalo. To su manipulacije. Ako je neko tim ljudima sugerirao da to napišu da diskreditiraju neku političku opciju, vidim da spominju neke generale, … sebe, spominju i neke šatore, onda se debelo, debelo izmanipulirani i onda kucaju na otvorena vrata, onda ne bi smjeli koristiti poziciju svoje udruge za pomoć HDZ-u, to je prvo. Drugo, drugo i vrlo važno, nikad nitko ni od Hrvatskih suverenista, ni od prijatelja borca žrtve, hrabrog hrvatskog ratnika koji je ovdje nepravedno optužen g. Čipe, Stipa Mlinarića nije želio i neće jel to nije naš habitus, mi smo se pet godina žrtvovali za druge, neće djelovati da nekome otme njihova prava. Prema tome to su laži. Mi ćemo podržati svaki pokušaj obeštećenja nevine žrtve, ali ono što nećemo po cijenu da i dignemo šator, po cijenu, evo sad me zovu, sad su mi javili idemo u prosvjed protiv Ministarstva branitelja, sad me zovu, jel ide u krivom …, nećemo dozvoliti da abolirani četnici ni u tragovima sudjeluju u ovoj manipulaciji HDZ-a i SDSS-a. Nije to gospođo Sandra u pitanju da se mi obrušavamo sa nevinim, ne, ne, ne i to što vi kažete opravdano, da nisu žrtve obeštećene, ali to nije problem ovog zakona nego nefunkcioniranja naših sudova, nedorečenosti Kaznenog zakona, … postupaka, građanskog prava, oni to naprosto imaju pravo tamo ostvarit. Ali nemojte im to stavljati u ovoj zakon, ovaj Zakon o civilnim žrtvama Domovinskog rata, to je tumačenje koliko je široko čl. 9. je preširok on ne može obuhvatiti sva zla koja su počinjena u vrijeme od '91.-'96., ne može. Druga zla koja nisu vezana sa granatom, sa metkom, sa minskim poljem, sa silovanjem, sa uhićenjima u vezi Domovinskog rata na prvoj crti i u vezi crte se trebaju rješavati kako se i rješavaju, kroz procesuiranje ratnih zločina. Prijepodne smo kritizirali da je ministar Medved zaobišao zakon o ZOSI odnosno vještačenje da bi hrvatskim braniteljima olakšao status HRVI-a, a sad mi hoćemo zaobić šta? Prvostupanjski sud, drugostupanjski sud, građanski sud, procesuiranje, ostavimo procesuiranje.

Ali di su onda pravila? Zašto postoji Ustav, zašto postoji podjela vlasti? Pa ne može Zakon o civilnim žrtvama rata rješavat problema sviju koje je Srbija kao slijednik velikosrpskog agresora odnosno JNA, Srbija, Crna Gora, pobunjeni Srbi koji su stvorili Hrvatima i sad se mi moramo ovdje „klati“ da dokazujemo da novaca nema ili da nemamo žrtve naše, naše recimo to tako uvjetno, kolokvijalno. Logoraši, nije ništa prema njima napravljeno, nisu procesuirani zločinci.

Poštovani generale SAčiću. Ja nisam bila klinka za vrijeme Domovinskog rata i nitko me nije pitao želim li ja svoju mladost provesti u ratom zahvaćenom Osijeku, stoga kolegice Benčić nitko od nas nije htio ni jedan dan, ni jedan sat, ni jednu minutu provesti u ratom zahvaćenom Osijeku ili Vukovaru, ili Dubrovniku, ili Zadru. Znači nemojmo se pretvarati da je Domovinski rat bio Prvi svjetski rat pa je bila mažino linija, pa se znalo tu jedni, tu drugi. U Osijeku su snajperisti skidali prolaznike, on je prijepodne civil koji ide po kruh i mlijeko onda ode na 7.kat i zabavlja se tako što ubija svoje susjede. Užasno da, to su svjedočanstva koja govore o toj svojoj složenosti, o tragediji, o zlu koje smo proživjeli i kako sad tu odvojiti, ja sam apsolutno uvjeren u to da, da mi svi nastupamo sa ciljem da dođemo do, do nekakvog pravednog rješenja, al ne ići iz politikanstva u korist jedne strane, to nikako ne. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovani generale Sačiću, danas sam ministru Medvedu postavio jedno pitanje, nisam bio zadovoljan odgovorom, ali evo mogu, imam priliku sada vas pitati isto to pitanje. Sami ste napisali 19 amandmana što se tiče ovog prijedloga zakona, pa ću ga ponovit sada vama. Prema ovom prijedlogu zakona da se zaključiti kako abolirani četnici i političari angažirani u ustavom zabranjenim SDS-om imaju priliku konzumirati sva prava i privilegije kao i nevini civilni stradalnici. Smatrate li da novac hrvatskih poreznih obveznika treba trošiti na osobe koje ne da nisu htjeli slobodnu Hrvatsku nego su radile sve kako bi uništile temelje hrvatske državotvornosti?

Čl. 5. ovog zakona deklaratorno govori ko ne može participirat u tim pravima jel, pomagači, agresori, međutim to nije dovoljno, to nije dovoljna prepreka, to su deklaratorne odredbe jer istodobno moramo imat na, na, na svijesti da je 26.000 naoružanih pripadnika srpske paravojske, vojske, milicije, seoskih straža, abolirano u procesu mirne reintegracije Zakona o općem oprostu koji su već bili osuđeni za određena kaznena djela, al sad su pravno nevini.

Nije u pitanju ništa drugo [[Upadica: Fala lijepo]] mržnja protiv nacije nego to. Poštovani kolega Sačiću, ministar Medved je rekao da je procjena da će biti oko 2.000 novih stradalnika Domovinskog rata i slažete li se s tom procjenom odnosno što mislite o toj brojci? To je razlog manipulacije kolegice i kolege. Pa vi sami vjerujete, vidim da gđa. Sandra zna i zna jako puno o dokumenti, o, o ovaj ostalim udrugama koje su pomagale, zašto to imate potrebu reć da će 2.500 ljudi, onda izazivate opravdani revolt nas koji znademo da to nije točno. Ovog trenutka je, znači reko sam tamo 8.200 ovaj osoba može ostvariti prema ovim uvjetima ovaj iz okupiranog dijela Hrvatske SAO Krajine te uvjete, 3.000 civila od kojih su žene, djeca, starci za koje ne znamo dal su bili naoružani il ne, al oni se smatraju civilima i 5.155 civila koji su umrli, nestali i ubijeni, to su egzaktni podaci.

Hvala lijepo predsjedavajući. g. Sačić, recite mi iz čl. 5. jel mislite da će Hrvatska država moći imati taj mehanizam da zaustavi ove o kojima sad cijelo vrijeme pričamo, znači o ljudima koji su se borili protiv RH, o ljudima koji su 2.5.'95. ispalili na Klaićevu bolnicu i na Zagreb znači nasumce ispalili rakete, oni koji su im kuhali, koji su brinuli o njima, koji su pljeskali kad su ovi pucali po Zagrebu, jel mislite da Hrvatska država ima registar i da može to spriječit?

A zašto nemaju? Zato jer su rekli da će sve te provjere provjeravat pazite sad PLP i DLP, prvostupanjsko liječničko … [[Govornik se ne razumije]] pa ne može takve sigurnosne procijene, sigurnosne provjere jedan liječnik koji će intervju radit i vještačit rane ozljede i još se bavit sa čitavim aspektom sigurnosnih provjera. Ministarstvo hrvatskih branitelja koji je nadležan da to provodi naprosto nema mehanizam, g. Tomo Medved drago mi je da ste stigli ministre, vi nemate ljude za to, vi, vi jedino zato uposlite bar 1.000 branitelja MUP-ovaca, SZUP-ovaca, privatnih detektiva, e onda bi vam vjerovao.

Pa kolega Sačić, meni je žao što vi ne uvažavate i što nazivate ove ljude manipulatorima da su izmanipulirani. Pismo su vam poslali na vaš klub, kao i svim drugim zastupnicima, 11 županijskih zajednica čine zajednicu udruga stradalnika, civilnih stradalnika Domovinskog rata. Ja ću vam pročitati koje se, Zagreb, Zadar, Karlovac, Daruvar, Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Sisak, Pakrac, Dubrovnik i Šibenik. Zar mislite da su to sve izmanipulirani ljudi?

Jeste vi već odgovorili ili ćete sad odgovorit? Može. Izvolite, povreda Poslovnika. Molim vas da postupite da ne elaboriram detaljnije.

Povreda Poslovnika oprostite, g. Milanović Litre, nisam vas vidio. Hvala poštovani predsjedavajući. Ponašanje čl. 238., ponašanje kolege Đakića i njegova nervoza sada pokazuje politiku koju je HDZ vodio kada se šator na Savskoj stavljao od strane HDZ-ovih pristanaka di sam i ja bio. Ja sam tamo bio na Savskoj gotovo svaki dan, a sada kada vam neko spomene kad se taj isti zakon od vaše strane predstavlja onda vam to nije problem. Znate da je replika jel da, ne moram vam ja reć, opomena.

Međutim, ti ljudi ne znaju da se mi borimo za poštivanje Ustave, za deklaracije o Domovinskom ratu koje vi uvodite mogućnost da abolirani četnici zlouporabljuju prava koja su rezervirana za nevine žrtve. Prema tome, birajte riječi. A gospođi samo hoću reći, gospođi Nađ, hvala vam također izvrsna reakcija, evidencija stradalnika mora bit javni dokument, moramo znati ko je unutra ušao jel to je način kontrole.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Kako vidim da ova rasprava poprima sadržaj koji ne podupire izravno temu, kao predlagač u ime Vlade RH i resorni ministar smatram nužnim upozoriti na nekoliko neistina koje se ovdje konstantno ponavljaju. Ponovit ću čl. 5. Zakona koji jasno i nedvosmisleno propisuje tko ne može konzumirati prava iz ovog zakona. To su pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koje su sudjelovale u oružanoj agresiji na RH. Uvaženi zastupniče Sačiću, kako ste u niz navrata ovdje spomenuli abolirane agresore. Ja vjerujem da vi jako dobro znate razliku između termina aboliranih neprijateljskih vojnika i ovog što ovdje izričito jasno i precizno piše. Ukoliko je netko aboliran on se ni na koji način ne dovodi u svezu sa ovim i on nije izgubio status pripadnika, pomagača ili suradnika neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija. Vi jako dobro znate što znači abolicija i što je abolicija pokrivala. Pokrivala je odgovornost od kaznenog progona. Ovdje naglašavam izričito znači da osobe koje su jedan sat ili jedan dan u razdoblju Domovinskog rata sudjelovale bile pomagači ili bili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija protiv RH ne mogu konzumirati ovaj zakon. Vratimo se na meritum, ovdje govorimo o civilnim žrtvama Domovinskog rata, ovdje govorimo o roditeljima one djece koja su poginula u Slavonskom Brodu, ovdje govorimo o onoj obitelji Špoljarić koja je izgubila dvoje djece u Grabovcu. Ja vjerujem da ste barem jedan puta u sve ove godine našli za shodno nazočiti jednoj od tih komemoracija sa tim obiteljima i da ste čuli od tih obitelji vapaj prema Vladi RH, prema meni kao resornom ministru, molim vas uputite taj zakon u saborsku proceduru zaslužili smo ga. Izgubili smo svoje najmilije. Vjerujem da ste jednom nazočili na radnim stolovima, na radnim skupinama sa tim članovima i predsjednicima, predsjednicama saveza udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata. U proteklih 30 dana u nekoliko navrata u Ministarstvu hrvatskih branitelja nazočili smo na niz sastanaka gdje su sve ovo što su napisale u ovom pismu potvrdile pred kolegama predsjednicima udruga iz Domovinskog rata, uvjeravajući ih da stoje iza svakog zareza ovog zakona, uvjeravajući ih osobno da su sudjelovale od inicijative do konačnog teksta zakona i javne rasprave. I stoga vas zaista molim da uvažavamo i poštujemo te partnere, te stradalnike, te žene koje zastupaju svoje članove obitelji kojih nažalost više nema, da poštujemo i da se ne odnosima prema njima na ovakav način. Razrovat ćemo s njima koliko god je potrebito, Ministarstvo hrvatskih branitelja je otvoreno ministarstvo za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, a poglavito je otvoreno za vas ukoliko ima bilo kakvih dodatnih pitanja ili pojašnjenja. Molim vas usmjerimo se na bitno, usmjerimo se na meritum i nemojmo obmanjivati našu javnost, ovdje ni na koji način ne možemo govoriti o bilo kome ko je sudjelovao u agresiji, bio pomagač ili suradnik, bio on osuđen, bio on aboliran, dakle molim vas istine radi i radi naše javnosti i radi općeg shvaćanja merituma ovog zakona.

Poštovani ministre.

Ajte se vi lijepo u koaliciji SDSS-HDZ dogovorite tko ovdje govori istinu, gospođa Jeckov koja likuje što će se onima koji su ispadali iz traktora i razbijali glave tamo po Banovini i ne znam gdje već ne, a vi govorite suprotnu stvar, ajde dogovorite se i recite tko je u pravu, ko laže, vi ili ona neko mora lagati. Uvaženi g. zastupniče, ja sam ovdje u ime Vlade RH u ime predlagača ovog zakona i stoga vas molim da pozorno pratite sve od uvodnog izlaganja da pozorno pročitate sve što stoji u prijedlogu zakona i obrazloženju. Pronađite bilo što u tom zakonu mimo onoga što sam ja izričito ovdje rekao, pronađite mi to i onda me pozovite i onda se javite molim vas. Poštovani g. ministre.

Uvaženi g. zastupniče. Ponovit ću još jednom, tri godine u suradnji sa svim nadležnim tijelima, službama, zavodima, policijom, analizom svega što se događalo na ratom zahvaćenom području, na privremeno okupiranom području, na slobodnom području za vrijeme Domovinskog rata, analizirali smo sve predmete, sve smrti, sva ubojstva, sve nesretne slučajeve koliko je na slobodnom teritoriju u vrijeme Domovinskog rata bilo smrti. Zašto to sve dovodimo u vezu sa prijedlogom ovog zakona ikakve veze sve te smrti imaju sa stradanjem kao izravnom posljedicom Domovinskog rata? Ja vas molim da zaista shvatimo o čemu ovdje govorimo, shvatimo meritum stvari. ovdje govorimo o civilnim stradalnicima Domovinskog rata [[Upadica Radin: Hvala, vrijeme.]] moglo ih je živjeti 200.000 na privremeno okupiranom teritoriju, ovdje govorimo o civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade. Pročitat ću vam imena 16 dubrovačke djece koja su izgubila svoje živote u Domovinskom ratu. Andreja, Nikolina, Marija, Đuro, Hrvoje, Katarina, Romano, Luko, Šimo, Dolores, Vlaho, Tonči, Maris, Maro, Miho i Orsat.

Jasno ste objasnili što, kako i na koji način se događa sa onima koji su izvršili agresiju na RH, nemaju prava, ali se čudim kolegama zbog čega prozivat nešto što je dobro, nešto što ispravlja nepravdu 30 godina dugu. lijepa, uvaženi zastupniče Franković. Dakle, upravo je to i ova imena koja ste pročitali, vjerujte mi da svaki dan u Ministarstvu dobivam pisma sa sadržajem sa imenima poginule djece, ranjene djece, pismo majke iz Vinkovaca koja 29 g. čija je kćer poginula u centru Vinkovaca, ne može ostvariti status za smrt svoje kćeri, tolike stotine pisama, traženja, apela „pomozite nam“ nismo sjeli kabinetski u Ministarstvu hrvatskih branitelja i napisali zakon, radili smo ga sa izravno uključenom ... [[Govornik se ne razumije.]] a to je Savezom civilnih udruga Domovinskog rata, ljudi koji su participirali u analizi stanja i predlaganju sadržaja zakonskog rješenja [[Upadica Radin: Hvala.]] i utoliko me čudi uslijed čega postoji ovakav prijepor i ovakvo nerazumijevanje [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] i ovakav oblik otpora prema donošenju ovog zakona. Hvala lijepa. Sad ću vam ja reći g. ministre zašto postoji takav prijepor i zašto vama to nije jasno. Recite mi molim vas, jel mi pričamo o 403 djece hrvatske koja su poginula od Slavonskog Broda i to da vi 2021. g. se pojavljujete kao njihov spasitelj, vi i A. Plenković? Jel je to moguće? Pa nije moguće, zakon je donesen '92. g., nemojte mi reći ako je hrvatska država isplatila za Aleksandru Zec za koju zna cijela hrvatska javnost i gđo. Benčić i neka je isplatila, ništa protiv nemam. Ako je isplatila milijun kuna, jel vi hoćete reć da hrvatska djeca, obitelji od hrvatske djece 403 koji su pobjegli, nisu dobili od hrvatske države kune? G. zastupniče Mlinarić, govorim o obitelji Špoljarić. O obitelji koja je izgubila dvoje djece, najmlađa žrtva Domovinskog rata, Petar i kćer Petra. Nisam zagovornik ovako izravnog spominjanja imena ali obzirom da ste do te mjere otvorili ovo pitanje, da, govorim o djeci poginuloj u Domovinskom ratu bježeći od srpskih granata. Da, da, znate li zbog čega sam toliko dugo pripremao ovaj zakon? Zašto sam toliko intenzivno surađivao sa obiteljima, sa Savezom civilnih stradalnika Domovinskog rata kako bi ovaj zakon pripremili da damo odgovor da nemamo nigdje nikakvih propusta i da možemo nakon toliko godina a zašto nije donesen [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] uvaženi g. Mlinariću, zašto nije donesen ranije, [[Upadica Radin: Hvala.]] pitajte sebe, pitajte mene, pitajte sve nas … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] /Upadica Radin: Hvala, ne, molim, nema dijaloga./ [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Da, ja ga sada predlažem.

Molim vas. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Sigurno da na ovakav način naših kolega koji pokušavaju i sami ste rekli, pokušati nametnuti aboliciju kao temelj ovog zakona a mnogi nažalost nisu bili na nijednoj komemoraciji civila i udruge iz Domovinskog rata. Meni je to jako žao da osjetite bar malo tu bol i patnju. Dragi prijatelji, i Sačiću i Mlinariću i svi zajedno, ali i ja i svi zajedno moramo to shvatiti jer ovo nije način na koji se prema civilima ponašamo. Zakone moramo poštovati. Fred Matić je tada pokušao to napraviti zajedno sa Mirandom Mrsićem, od '94., '95., pokušao je napraviti da se ti pojedinci koje danas spočitavate uđu u taj zakon, zbog toga je bio prosvjed [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] ali u ovome zakone se pokazuju svi zakonski okviri da se to ne može desiti

Uvaženi g. Deur, toliko puta smo osobno nazočili na tim komemoracijama, toliko puta smo razgovarali sa tim obiteljima, toliko puta smo analizirali na koji način pomoć tim obiteljima, toliko puta smo preispitivali zašto netko prije riješio ovo pitanje. Zar je postajao bojazan, radi se o složenoj tematici. Zar je postojala nesposobnost, nisu bili u stanju osmisliti koncept. Zar je postojala nesigurnost da se jasno definira nešto poput ovog čl. 5. tko ne može konzumirati prava. Što su bili pravio razlozi? Nemojte to tražiti od mene. Ja sada predlažem ovom cijenjenom domu 30 g. od početka Domovinskog rata da se konačno riješi i zatvori ovo pitanje, kao što smo g. Mlinariću, prošle godine po prvi puta donijeli i zakon [[Upadica Radin: Hvala.]] o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Uvaženi g. ministre, čitavo vrijeme danas pa i večeras nekako mi na misao pada ona stara poslovica „Podijeli pa vladaj“ G. Mlinarić, Sačić, Deur, Budalić, Đakić, vi na kraju krajeva, rame uz rame ste se borili za ovu zemlju i večeras slušamo rasprave danas čitav dan jednu drugu stranu. Ovaj zakon govori o civilnim žrtvama Domovinskog rata i mislim da je svatko od vas pa evo i sa strane Sačića i sa ove strane Đakića u onom dijelu prepucavanja laže jedan ili laže drugi. Mislimo jednu te istu stvar, činjenica je da su civilne žrtve Domovinskog rata postojale i da njihov status treba riješit s ove ili s one strane. Ja ne vidim razloga zbog čega ovakva prepucavanja i ovako teške riječi koje su ovdje izrečene večeras.

U svakom slučaju u potpunosti podupirem ovaj pristup i osobno sam zagovornik dijaloga. Ukoliko postoji bilo kakva nepoznanica nakon što je dostavljen prijedlog zakona, nakon što je dostavljeno obrazloženje svakog članka ponaosob, nakon što cijeli dan ovdje argumentiramo, svako dakako ima pravo na svoj osobni stav, ali tekst zakona ovako precizno napisan ne ostavlja prostora za drugačije tumačenje. Jedno je nešto što si netko insinuira o bilo kakvom politiziranju i to je nažalost činjenica da se baš na ovoj temi i na ovom zakonu pokušava politizirati i pokupiti nekoliko jeftinih političkih bodova i to je nešto što je zaista žalosno i što nikako ne mogu prihvatiti. Tako je, povrijedio je kolega ministar ovaj čl. 238. jel vrijeđa, on dovodi jednu strašno argumentiranu iscrpnu obimnu raspravu u koju je uložena silna energija koju ste sabili u jednu večer sada, on to sabija u profanu jednu formu, vrijeđa da je to jeftino biranje, sram vas može bit ministre.

Hvala lijepa predsjedavajući, poštovani ministre, potpredsjedniče vlade. Civilnih žrtava je bilo, to svi znamo. U Osijeku su ljudi stradavali prilikom odlaska na posao i ja sam imala radnu obvezu i mogla sam biti jedna od tih civilnih žrtava, hvala Bogu nisam. Radnici koji su u HEP-u radili, u Unikom-u, u gradskim službama stradavali su svaki dan na 10-tke i to nitko ne spori, to je činjenica i mislim da je to svima nama jasno.

Ponovit ću, dakle u pripremi ovog zakona 3.g. u suradnji sa svim, ama svim relevantnim nadležnim tijelima i službama RH prikupljamo saznanja vezana za moguće potencijalne podnositelje zahtjeve za reguliranje statusa po ovoj osnovi. RH ima cjelovitu evidenciju o svim osobama koje su bile pripadnici, pomagači, suradnici ili su na neki drugi način radili protiv RH. Ali opet se vratimo na meritum, jesu li ti, koja je to kategorija, ja sad ne mogu shvatiti o kojoj vi kategoriji govorite, jesu li oni civilni stradalnici i hoće li se oni javiti sa zahtjevom, ali i oni će biti podvrgnuti provjeri. Ministarstvo hrvatskih branitelja je nositelj tog procesa i koordinator u prikupljanju svih relevantnih saznanja u pogledu pokretanja uopće postupka za donošenje rješenja. Uvaženi ministre, meni je jako teško ovdje slušati kad se lome koplja preko civilnih stradalnika Domovinskog rata. Isto tako osjećam se loše što moji prijatelji u Vukovaru i Osijeku gledaju četnike koji su napadali i Vukovar i Osijek i druge gradove i da ih nije stigla ruka pravde. Ja se nadam da to hoće jer ću i dalje biti nesretan ako oni budu, budu šetali slobodno po državi koju nisu zaslužili. Ako čl. 5. nije dovoljno jasan, ovo je prvo čitanje, učinimo ga kolegice i kolege razumljivim, boljim i da tamo ne može doći četnik i okupator pod nijednim pitanjem, evo. Hvala vam lijepa. U potpunosti podupirem, dakle ukoliko smo mi u izradi zakona u protekle 3.g. zanemarili neku definiciju il neku populaciju ja vjerujem da ćemo kroz amandmane i kroz ovu raspravu doći do rješenja. Dakle, u potpunosti podupirem da ni na koji način ovaj zakon ne može konzumirati netko tko je radio protiv i protiv interesa RH. Dakle, u potpunosti prihvaćam i vjerujem da će se kroz odgovarajuće amandmane ovdje u HS prepoznati još opisno barem neka struktura koja bi mogla biti ovdje sadržana u zakonu. Ja osobno sam stava da ovaj zakon mora bit čist kao suza, da on mora biti isključivo i samo usmjeren prema civilnim stradalnicima Domovinskog rata.

Poštovani ministre. Iako ste me šokirali večeras da mi moramo 2021.g. donositi zakon za našu dječicu koja je nevino stradala od četničkih granata, da smo mi sad spasitelji evo drago mi je da sudjelujem u tom spasenju naše djece koja su stradala od četničkih granata. g. Deur, prijatelju Deur nemojte mi spominjat komemoracije jer sam na komemoracijama u Borovu Selu svake godine i svake godine isto slušam da trebaju biti odgovorni i kažnjeni zločinci koji nisu niti odgovarali, nit su kažnjeni, pa nije čak štaviše ni onaj spomenik skinut Šoškočaninu. Prema tome, pustimo komemoracije i jad ljudi što slušamo tamo na tim komemoracijama. Neću više iz glave, bolje da pročitam ovo jel otiću predaleko. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata koji je donesen još '92.g. sada dobiva poboljšanu inačicu pod nazivom Zakon o civilnim stradalnicima tako bar misli ova Vlada. Već iz samog naziva jasno je kako predlagač zakon ne razumije, značenje riječi i pojmova. No na stranu i to. U Hrvatskoj imamo razne registre, npr. Registar obrtnika, birača, kulturnih dobara, Sudski registar Trgovačkog suda, imali smo i Registar branitelja, svrha registra je evidentiranje podataka potrebnih za omogućavanje ili onemogućavanje određenih prava. Čudno je kako u zemlji koja je pretrpjela ratnu štetu u iznosu od 250 milijardi dolara, koji je izračunao pokojni naš general Praljak, ne postoji registar onih koji su tu zemlju razarali, još čudnije je kako ne postoji politička volja naplate ratne štete onima koji su je prouzročili, ali postoji itekakva volja da se tim razarateljima izađe u susret pa ih se i financijski trajno obeštećuje ili nagrađuje kako će već tko tumačiti ovaj najnoviji pokušaj Vlade uz asistenciju koalicijskog im partnera SDSS-a. U novom zakonu s čijim se nazivom uopće ne slažem, definirani su neki pojmovi pa tako i tko je civilni stradalnik. Postavljam pitanje, čemu uopće koristiti pojam civilni stradalnik kada je alfa verzija jasno navedeno u nazivu zakona civilni invalidi rata? Doduše navedeni su bili i vojni, ali sada netragom nestaše, sad su svi civilni, pa pitam predlagača, smatra li civilom i naoružanog pobunjenog Srbina ili Srpkinju koji su u pripravnosti imali uvijek automatsko oružje, bombe i sve ostale arsenale što su nalazili kod njih. Imali smo priliku nedavno vidjeti srpske civile dok su predavali oružje koje je otkrio potres na Banovini, čovjek čisto zaplače kad se sjetite goloruke nejači koja je raspolagala cijelim arsenalom oružja te ga isprobavala na svojim susjedima od kojih sada očekuju naknadu kao civilni invalidi. Ma šta rokove, nagrađujemo ih i financijski više nego one koji su branili i obranili Hrvatsku, čak im dajemo pristup i u Veteranskim centrima. Koga briga kako se stječe status, ministar će to propisati uz asistenciju koalicijskog partnera i stranke koju je osnovao, zna se tko, g. Hadžić SDS, koga briga što će ovim zakonom zbrinuti oni koji godinama nastoje poput pijavice parazitirati na hrvatskom proračunu kao g. Pupovac na primjer, u nakaradnom sustavu vrijednosti. Za mene gospodo četnik kojem se sada otvara mogućnost da participira i svim pravima ovog zakona nije civilni stradalnik nego zločinac i razbojnik. Za mene oni koji su pobjegli od mogućeg pravosudnog progona za zločine koji su počinili nisu civilni stradalnici, za mene abolirani četnici nisu civilni stradalnici, za mene huškači i pobunjenici protiv samostalne i slobodne Hrvatske nisu civilni stradalnici, a ne bi trebali biti ni za vas. Ali vi ama baš ništa niste učinili da to spriječite. Ovim zakonom obezvređuje se žrtva i patnja istinskih civilnih invalida nastradalih u srpsko-crnogorsko i JNA agresiji na Hrvatsku, obezvređujete smrt onog starca koji nije htio ostaviti Hrvatsku pa ga je vojnik JNA ili četnik jednostavno upucao. Za mene je civilna žrtva i ono dijete koje je pregaženo JNA tenkom dok su ih tjerali iz Knina, za mene je civilni invalid svako dijete, žena, starac koji su nastradali od četničke granate, mine ili metka ili ostali bez dijela tijela i zdravlja i zato nemojte mahat sa tom udrugom civilnih stradalnika, nitko protiv njih ništa nema. Njih moramo obeštetiti, njima moramo osigurati dostojan život i uvjet za rad i razvoj. Hvala vam lijepo iako nisam završio. Potpredsjedniče, poštovani zastupniče. Slušajući vas, vidim da imate veliki utjecaj političke forme sad bi to mogao sagledavati od kud dolazi, sigurno abolicija ne postoji za ljude koje ste ih i nabrojali u vašem prijašnjem obraćanju, ljudi koji su načinili zlo hrvatskom narod, hrvatskoj državi ali nemojte dopustiti kao jedan častan čovjek danas da padnete pod utjecaj od raznih pojedinaca i danas političke stranke, da civilne žrtve, da ovdje razlikujemo se i da uistinu svi zajedno moramo donest ovaj zakon jer on je u interesu civila Domovinskog rata. Abolicija za ljude koji su napravili ratni zločin, koji su sudjelovali u agresiji protiv RH jer ne može ga nitko napraviti. Nemojte dopustiti da vas možda od našeg prijatelja Matića, pa danas od našeg kolege Škore i ne znam još koga, da padate pod utjecaj nerealnosti, [[Upadica Radin: Hvala.]] molim vas, vi ste častan čovjek i to ostanite do kraja takav jer ja duboko vjerujem u vas [[Upadica Radin: Vrijeme, hvala.]] da ćete dignuti ruku za ono što vjeruje vaše srce. Isti ste vi i gđa. Nađ koja je tu bila i Matić i prijašnja ministrica Kosor koja je bila vaša i svi ministri prije toga. Prema tome, isto mislim o njima i o vama, potpuno identično. A što se tiče g. Škore, nemojte njega stavljat u usta, čovjek jednog dana nije bio na vlasti, nijedan zakon nije donio, nikom ništa nije uzeo niti napravio niti dao. Prema tome, nemojte stavljati u ista usta Matića i Škoru jer tu ne možete ić u istu rečenicu. Poštovani kolega Mlinariću, ja sam postavila u replici pitanje ministru pa sam rekla da su u toj agresiji sudjelovali brojni koji nisu nigdje evidentirani. Vi ste također u Vukovaru bili i evo opišite nam kako su sve izgledali ti koji su napadali Vukovar, jel su svi imali uniformu, jel su svi imali kapu? Kako su oni svi, jel su baš svi bili dio nekakve vojne formacije ili je tu bilo uistinu svega kao i Tenju, Sarvašu i na drugim mjestima gdje se napadala RH? Vučemilović. Da, u pravu ste, nije to napadala organizirana, napadale JNA, napadale su četničke formacije, ali kad je grad pao, sjurili su se iz onih sela od koji je gđa. Jeckov pobjegla iz Negoslavaca, iz Borova sela, iz Trpinje i čerupali su ljude. Meni je žao ovoga, zaboravio sam zastupnika iz Varaždina koji spominje tu svoju varaždinsku policiju s tolikom ljubavlju ali njih su baš tražili jer su govorili drugačijim naglaskom, vidjeli su da nisu Slavonci, tukli su ih, ubijali su ih, radili su im civili u civilnim odorama, ne vojnici, JNA, ne četnici, radili su i oni svoj posao na Veleprometu i po Ovčari ali po ovim kolonama koje su išli, izvlačili su civili.

Hvala, predsjedavatelju. Kolega zastupniče, vi ste istaknuli da se načelno protivite ovom zakonu zato što smatrate da će njima određena prava steći četnici. S druge strane vladajući tvrde da su dobro osmislili mehanizam i da sa ovim štite samo stradalnike Domovinskog rata. I sad slušajući ostrašćenu raspravu tijekom čitavog današnje dana, došla sam do zaključka zašto ćemo mi kao država biti vječni taoc nepravdi iz prošlosti i zašto i ovim zakonom padamo u novu zamku. Dakle, ili je problem u tome što zakon ne znamo pisati pa su vladajući krivo sročili odredbu ili je problem u tome što mi zastupnici ne znamo te odredbe čitati pa napadamo tamo gdje nema osnove ili je naprosto problem u tome što svi skupa ne vidimo u čemu će biti najveći problem a to je što se velike ovlasti daju ministru koji ih može zloupotrijebiti za neke sasvim druge svrhe od onih kojima se ovaj zakon nominalno brani. Hvala lijepo. Jako sam vas dobro razumio i tu je i moj sav strah što je prepušteno u ruke samo jednom čovjeku, ministarstvu koji znam da se ne može boriti ako SOA nema popis svih koji su se borili, onda nema ni g. Medved. Nažalost da je ovako ostrašćeno sve, bili ste i prisutni, evo izrečene, vidite kog se zakon tiče, gđa. Jeckov je rekla svojih 10 minuta, i rekla je hrpu neistina, okrenula se i otišla, nije htjela saslušat drugu stranu, pa jel je to rasprava? Ja nemam problema da s njom cijeli dan raspravljam u ovome Saboru, ja i ona sami. Ali istinom a ne lažima. Čim je izrekla to, pokupila se i otišla.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Evo vidim da ovdje u sabornici nema nikoga iz kluba Mosta, nema nikoga iz kluba SDP-a, njih to ne zanima, doduše danas sam razgovarao sa kolegama iz SDP-a vezano za ovaj prijedlog zakona i oni su mi rekli da je njima ovaj zakon super, da je identičan, čak i popravljen u odnosu na ono što su oni predlagali. To je ono što oni kažu da je popravljen, a znate ko ga je popravio? Milorad Pupovac. I sad ovdje imamo jednu apsurdnu situaciju, ovdje imamo nekoliko ljudi koji grčevito brane ovaj zakon, to je kolega Deur, naš ministar Medved, koje ću ja nazvati herojima Domovinskog rata jer smatram da ste to i bili i stvarno ste u Domovinskom ratu napravili kao što i moj naravno general Željko Sačić ili kolega Mlinarić Ćipe, naravno i Prkačin, uf zaboravit ću koga i kolega Klarić itd., ajde da nekog ne zaboravim, ima vas tu Bogu hvala i vi to branite, branite i branite. Kad večeras dođete kući hoćete li vi moć sebi pogledat u ogledalo i reći napravili smo pravu stvar? Kad dođete kući hoćete li pogledat sebe u ogledalo i reći napravili smo pravu stvar? Jer će sutra, a to će se dogodit i vi znate, neki abolirani četnik il netko tko je ispao iz traktora dok je bježao kad je bila „Oluja“ iz Hrvatske, dobio od Hrvatske države novac. I onda se pitam jeste li vi čuli sve ono što je kolegica Jeckov govorila ovdje?

A stvarno su vas ponizili, stvarno su vas tu ti koalicijski partneri, taj SDSS, ponizio vas je dragi moji HDZ-ovci da nije mogao niže, da nije mogao niže i vi ste toga svjesni. Ali da ja budem do kraja o istini, u ovom zakonu postoje neke dobre odredbe i stvarno će neki ljudi, neke skupine koje nisu mogle ostvarit to pravo s naše hrvatske strane, za drugo me ne zanima, malo zvuči grubo, možda ne kršćanski, ali me ne zanima, ne zanima me što se događalo s onima koji su pljeskali tekovima, koji su bombardirali naše gradove, ne zanima me. Možda ste vi veći kršćani od mene, al evo ja se kajem odmah unaprijed, ali me ne zanima, ne bi im dao lipe iz hrvatskog proračuna, nikome, niti jedne lipe, a ima ih 8.500 koji će sada po nalogu Pupovca krenuti sa, pa vi ćete bit zatrpani s tim zahtjevima, neće se moći braniti i to je poanta cijele priče. Samo večeras kad dođete kući heroji Domovinskog rata, kolega Deur, kolega Medved, pa ja, čudim se i vama, da sam na vašem mjestu, da sam prošao tu golgotu koju ste vi prošli kalvariju rata, pa ja ne bi došao ovdje u sabor braniti nešto neobranjivo, ostao bi kući, rekao bi Plenkoviću svaka ti čast majstore, ali stojim kući, hvala tebi i Pupovcu na svemu, na mandatu, na fotelji ministarskoj, ali stojim kući, posla bi državnog tajnika ovdje, nego ste vi sebe uspjeli uvjerit da je ovo dobro. Jeste li se uspjeli uvjeriti? Ljudi moji, donosimo jedan zakon koji je SDP sa vremenom htio donijeti, samo ga je još, ponovit ću, kao što kolege iz SDP-a kažu popravio ga, Milorad nam ga je popravio. Nemojte to raditi, nemojte davati alibi Andreju Plenkoviću. Spominjali ste taj HDZ, ja nemam empatije prema HDZ-u, moj otac pokojni koji ga je stvarao, imao je, al možda kad ode Plenković možda taj HDZ doživi katarzu. Nije zaslužio podršku ljudi poput vas ili možda je, možda ste vi zapravo upravo suprotno što ja mislim, možda više od vas, u vama nema niti natruhe onoga što je bilo '91.g., možda, a bili ste heroji.

A vi ste imali povredu Poslovnika?

Poštovani zastupniče, jednu stvar ste u svom izlaganju sigurno rekli korektnu i istinitu da vi niste ja, slažem se s tim jer to ne možete nikada ni biti i imali ste priliku, a niste, niste u prilici bili jer ste rekli da ste bili na faksu dok su vaše generacije ginule iz srednje škole i s faksa i zato poštovani zastupniče možete samo Andreju Plenkoviću zahvalit što ste tu, a sada Miroslavu Škori, pa ćete valjda za koju godinu i po njemu pljuvati. Povreda, to je, oprostite dao sam opomenu.

Od toga je bilo negdje oko 7 do 8.000 hrvatskih branitelja i bilo je 10-ak tisuća civila. U to vrijeme Domovinskog rata u najtežim onim trenucima za Osijek jer Osijek je u to vrijeme bio u poluokruženju, sa tri strane je bio okružen neprijateljskim postrojbama srbočetničkim itd., u to najgore vrijeme sve je u gradu funkcioniralo, doslovno sve. Bilo je kruha, bilo je vode, bilo je grijanje, radili su telefoni, radili su goriva je bilo, čak su tramvaji vozili, doista grad je funkcionirao pa mogu reći možda u nekim segmentima bolje nego danas. U to vrijeme upravo negdje 18.12.'91.u podrumu Bolnice osječke kad sam ležao na onom operacijskom stolu pored mene je ležao čovjek koji je ostao bez noge jer je pogodila granata tramvaj u kojem se on vozio tad, ostao je bez potkoljenice, i to je čovjek koji je radio u gradu, koji je upravo ovo što sam sad govorio na neki način održavao, da bi mi svi koji smo bili u odorama, da bi mi mogli branit taj grad. Taj čovjek i ti ljudi, nažalost u velikom broju nisu ostvarili svoja prava, nisu mogli postić status hrvatskog branitelja. U to vrijeme, jedan moj kolega, zapovjednik brigade, u to vrijeme u Osijeku, rekao je da o njemu svi ti ljudi trebaju imat status hrvatskog branitelja, i ja se slažem, i tada sam se slagao sa njim i danas mislim da je to tako. No nažalost ne mogu bit branitelji ali mogu dobiti i trebaju status stradalnika Domovinskog rata. Neko je ovdje spominjao danas, mislim da kolega iz Rijeke, da tajnice u brigadi nisu, odnosno čistačice, pardon, u brigadi, ne mogu imat status, odnosno da nisu borbenog sektora. Bogme u Osijeku jesu, i u Vinkovcima i još mnogim gradovima gdje je crta bojišnice bila na kilometar i po od zapovjedništva brigade. Svi ti ljudi trebaju i na neki način, moraju ostvariti svoja prava a u pravo ove izmjene zakona su te izmjene koje mogu, koje omogućavaju da ta nekako prava steknu. Kad smo govorili i kad govorimo o ovome, ja ove izmjene i ovaj zakon, vidim u kontekstu ostvarivanja prava naših ljudi koji su to vrijeme bili u Osijeku i ostalim gradovima. Uopće ne razmišljam o onima koji su bili s druge strane i koji bi ne znam, mogli ostvariti eventualno nekakva svoja prava sada nakon 30 godina. I vjerujte da je to tako, sve ostalo je demagogija, sve ostalo je nekakvo prikupljanje jeftinih političkih poena. Drugi promjer koji vam želim navesti, u mome selu u Dražu, malome u Baranji, jedna obitelj, Barišin, Matija i Eva Barišin, nestali su 9. mj. '91. godine. Njihova djeca, Matija i Jela, da bi mogli provesti ostavinsku raspravu, morali su ih proglasiti mrtvima. Nažalost, o njima se ni dandanas ne zna ni gdje ni kako su završili, kako se okončali, uopće se ne zna. Nažalost, jako je malo odnosno gotovo niko od novinara, od medija nije došao tu priči snimati, tu priču prezentirati, o tome pisati. Kao da se to nikoga ne tiče. Ovaj zakon, ove izmjene zakona omogućavaju njihovoj djeci da ne moraju ih proglašavati mrtvima da bi ostvarili obično pravo odnosno nekakvu ostavinsku raspravu provesti.

Ostanite, imate jednu repliku, vidim. Zahvaljujem. Imam jedno pitanje za vas. Rekli ste da ne razmišljate o onima koji su bili na drugoj strani. Nismo ni mi razmišljali o onima koji su bili na drugoj strani kad smo izradili nacrt prijedloga Zakona o civilnim stradalnicima. I kad su nas prozivali da nemamo evidenciju neprijateljskih parasnaga. Zato mi nije jasno kako ste sad promijenili mišljenje. Znači ako ste bili znači u HDZ-u i bili ste dakle pretpostavljam isto zato da se donese Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata a bili ste protiv ovog zakona koji je praktički isti, kako ste sad odjedanput promijenili mišljenje? Mislim, osim toga, zanima gdje ste onaj šator nabavili, mislim, sad bi zapravo trebalo ponovno dignuti šator očito jel protiv ovog zakona su se digli svi ovdje [[Upadica Radin: Hvala.]] Mi vas jedini podržavamo. Evo da vam iskreno kažem, ja nisam promijenio mišljenje ni '91. i kakav sam bio Hrvat '91., takav sam Hrvat bio i '81. i takav sam i danas. Nisam mijenjao nikad svoja mišljenja. Ni danas ih ne mijenjam. U čl. 5., doista jasno i precizno stoji i piše koji su mehanizmi, koji su načini da se zaštitimo od svih onih koji se ne trebaju naći i neće biti obuhvaćeni ovim zakonom. Ja doista vjerujem svom zapovjedniku na neki način, generalu, čovjeku s kojim sam zajedno ratovao, kome ću vjerovati ako neću njemu. I doista nisam apsolutno promijenio ni ja mišljenje niti bilo ko od nas.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Poštovane kolegice, kolege. Evo, već je kasno uvečer i uistinu danas raspravljamo o dvije točke koje su i ne samo zakonske nego vrlo emotivne, bolne jer nas vraća u jedno vrijeme patnje jednog naroda koji je uistinu prošao jednu kalvariju u svojoj povijesti a posebno početkom 90-ih godina. U nekim raspravama ovdje a i u odboru kad smo imali, u puno stvari se slažemo, bojimo, sigurno da je sve strah, da bi ti ljudi koji su sudionici agresorske vojske, mogli imati dionicu u ovome zakonu. Zato je i bio veliki i prosvjed tada jer je Fred Matić kao ministar hrvatskih branitelja doneso da pripadnici koji su bili '94., '95. mogu konzumirati tada zakon. Sve godine koje sam kao čovjek, kao hrvatski branitelj i kao netko tko je prošao sve te muke, ali prije svega kao pobjednik jer biti hrvatski vojnik biti je ponosan pobjednik jednoga naroda.

Civilne žrtve je sigurno jedna bol koja ne sme dozvoliti da bude zastor između hrvatskih branitelja, stradalnika i civilna stradalnika koji su pod istom tom granatom agresora koja je tukla i po Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Zadru, Vukovaru ubijala nemilosrdno.

Ako je neko aboliran nije aboliran od svog sudjelovanja u okupatorskoj vojsci, a kamoli od ratnog zločina. Sigurno vjerujući u zakone i u državna tijela, uvjeren sam da to neće moći se desiti. Ne dopustimo da razne političke emocije naših kolega koje razumijem s jedne strane znam da je ovo prilika i njihova da danas ovim godinama 30-ak godina od rata pa poneki se i sad sjete da treba nešto kvalitetno bar za njih reći. Ovaj zakon nisu radili ni dokumenta ni razne udruge koji su tada narušavale temelje Domovinskog rata i stradalnika, ovaj zakon u njegovoj pripremi kao što je Zakon o hrvatskim braniteljima rađen s udrugama i partnerima iz Domovinskog rata tako i ovaj Zakon o civilnim žrtvama je rađen sa Udrugom civilnih stradalnika.

Pa zajedno samo i ja i gospođa Nađ jednom, bar zadnju godinu mandata, bili smo u Slavonskom Brodu i sami znamo kolika je ta čežnja, kolika je bol za te majke koje sve ove godine nisu uspjele doći do te satisfakcije. Budimo ovdje uistinu saborski zastupnici svoga naroda i dajmo našim stradalnicima da konzumiraju ovaj zakon. Imate replika, prva replika gospođa Orešković. Hvala predsjedavatelju. Kolega Deur spomenuli ste Freda Matića, spomenuli ste nacrt njegovog zakona, spomenuli ste da su baš zbog toga bili šatorski prosvjedi i slušajući sve što sam imala priliku čuti danas dolazim do zaključka da sve ono što su šatoraši, a i vi tada kao oporbena stranka prigovarali Fredu Matiću i SDP-u tada, danas vama nabijaju na nos iz Domovinskog pokreta i Suverenisti. E to je vaš poraz, to dokazuje da vi niste ta politička opcija koja brine o stradalnicima i o braniteljima iz Domovinskog rata. Naprotiv, vama je to samo marketing. Vi manipulirate njihovim teškim stanjem i od izbornog ciklusa do izborna ciklusa stvarate nove prijedloge zakona kako bi si sačuvali tu jednu lažnu aureolu onoga ko brine o hrvatskim interesima. Upravo ste vi te hrvatske interese najviše oštetili do sada. Ako sam vas dobro razumio vi ste rekli da Suverenisti i vi imate isti stav? … [[Upadica se ne razumije.]] ne. Slažem se, to sam već rekao žao mi je ali to je sve legitimno, to je demokracija i sigurno da i vi jeste izabrani u Sabor, nemate pravo na svoje mišljenje, svoj stav. Spomenuo sam nažalost to je vrijeme bilo koje vlada tadašnje na čelu sa Fredom Matićem nisu dovoljno razumjeli ili nisu htjeli razumjeti ono što se danas razumije. Gospođa Orešković ima povredu Poslovnika, ali prije je htjela dati repliku, pretpostavljam da je to ista stvar. … [[Upadica se ne razumije.]] a dobro. Ako je ista stvar znate jel da. Izvolite. Hvala predsjedavatelju na razumijevanju. Povrijeđen je čl. 239., dakle zastupnik Deur me omalovažava time što manipulira sa onim što sam ja zapravo rekla. A bila sam jasna, rekla sam da iste stvari, iste navode koje ste vi upućivali SDP-u danas vama govori Domovinski pokret i Suverenisti, ne ja, ne ja. Govorim o vašoj nevjerodostojnosti.

A ne znam zašto se ponašamo prema njemu na taj način prema tom zakonu? I vama to kažem unaprijed. Da, poštovana zastupnice, meni je žao što vi u vašem izlaganju nemate poštovanja prema žrtvi ni prema hrvatskim braniteljima, vi imate neki svoj stav koji je legitiman, ha ga poštujem, to je vaše pravo, izabrani ste tu u Saboru da ga pokušate svojim glasačima predočiti ali to ne bi smio biti načelo ono što je temelj hrvatske države. G. Deur, moram vam oduzeti riječ jer je treća opomena. To je moj rekord, nikad nisam došao do tri oduzimanja riječi ali to je tako.

Evo drago mi je da sudjelujem u ovoj raspravi, na jedan način da pokušam odgovoriti kroz ovih malo više od pola minute a to je da ovaj čovjek ima hrabrost, g. Medved da se uhvati u koštac sa ovom problematikom jer oni koji su to prije pokušavali radit, sjetimo se samo Registra hrvatskih branitelja šta je donio. On je donio toliko svađa i podjela koje je i dandanas teško se mogu ispraviti. I samo mogu još reć na kraju da samo hrabri pobjeđuju.

Marina Opačak Bilić, izvolite.

Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Mislim da je bilo potpuno jasno i iz govora kolegice Benčić, mi u klubu zeleno-lijevog bloka podržat ćemo prijedlog ovog zakona u prvom čitanju. I to ćemo primarno učiniti zato jer ovaj zakon vidimo kao antiratni zakon koji doduše dolazi sa zakašnjenjem od 25 g. ali ipak došao je u Hrvatski sabor. Vidimo ga i kao zakon koji može doprinijeti pomirenju i smanjenju podjela u našem društvu. Ovo je velik iskorak ali i pokazatelj zrelosti da smo nakon četvrt stoljeća kao društvo odlučili prepoznati, priznati i barem malo obeštetiti civile koji su stradali u ratu. Jednako tako želimo upozoriti da u ovom zakonu postoji puno prostora za unaprjeđenje. Dat ćemo podršku ovome zakonu u prvom čitanju u dobroj vjeri da će predlagatelj značajno poboljšati trenutni prijedlog zakona, ukloniti iz njega stereotipe, ukloniti odredbe koje mogu diskriminirati civilne žrtve rata, proširiti opseg prava koja smo kao društvo, kao država dužni dati onima koji su nevini, ni krivi ni dužni, koji su stradali od ratnog djelovanja. Također očekujemo da će se u konačni prijedlog zakona ugraditi mehanizmi da učinkovita provedba zakona, počne čim prije jer civilne žrtve rata su predugo čekale. Već uvodna preambula iz čl. 1. ne održava pravo stanje stvari, Hrvatska je u ratu pobijedila i u toj pobjedi, mi moramo biti velika, pobjeda je velika stvar, ne smijemo biti sitni, ne smijemo biti osvetoljubivi. Ovdje treba istaknuti da su nažalost i pojedinci, pripadnici naših postrojbi, koji su se borili u ratu, počinili ratne zločine. Ta činjenica danas više nije nikakav tabu, o tome danas postoje presude, kako domaćih sudova tako i međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Ako želimo poštovati vladavinu prava, biti pravedni prema svim civilima, žrtvama rata, tu činjenicu moramo ugraditi u ovaj zakon jer ćemo u suprotnome eliminirate one civilne žrtve rata koje su stradale od naših snaga a time ne doprinosimo pomirenju već i dalje produbljujemo podjele u našem društvu. Rat je vrijeme kada se na obje strane rade i loše stvari. Ako želimo da ovaj zakon uistinu bude antiratni zakon, zakon koji će doprinjeti pomirenju, mi moramo priznati i vlastite pogreške u suprotnom ne doprinosimo ni pravdi ni istini. I pozdravljamo činjenicu da je predlagatelj u javnoj raspravi prihvatio prijedlog da se zakonom osigura i pravo na psihološku podršku žrtvama, stava smo da je potrebno u zakon jasno ugradit pravo na punu pravnu pomoć. Neprihvatljivo je da se civilne žrtve rata upućuje na Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Smatramo da bi kroz zakon trebalo osigurati povrat i naknadu parničnih troškova civilnim žrtvama koje su izgubile parnice u postupcima protiv RH. Brojne žrtve koje su pokrenule sudski postupak za naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliske osobe nisu je ostvarile. Platile su visoke parnične troškove, a neke od njih zbog toga danas žive na rubu siromaštva, toliko. Uvaženi kolega Matula, pa mislim da niste baš dobro ocijenili bit ovog zakona. Ovo nije antiratni zakon čija je bit pomirenje, bit ovog zakona je dodjela apanaža po volji i nahođenju ministra. I da, iako Hrvatska jest pobijedila u ratu, izgubila je u miru u procesu izgradnje kvalitetnih, neovisnih i pravednih institucija, a ovaj zakon bit će samo još jedan kotačić u takvom jednom nizu. Rekli ste da ćemo obeštetiti stradalnike, no ponovno je zakon tako krojen da ćemo jedne malo obeštetiti, jedne malo nećemo jer u proteklom razdoblju, proteklo je vrijeme, neki ljudi su izgubili svoje živote, neki ljudi su izgubili dokumentaciju, neki ljudi su izgubili ono što je potrebno da dokažu svoj status. Time ispravljanje nepravde radimo na način da stvaramo novu. Da, u svakom slučaju to je razlog zbog čega sam i rekao da ćemo mi podržati u ovom prvom čitanju i da vjerujemo da se ipak može poboljšati ovaj zakon i dalje i dalje sam uvjeren da ovaj zakon može pomoć i sa ovako velikim zakašnjenjem da ipak pokažemo pravu sućut, da pružimo ljudima pomoć i psihološku i pravnu.

Zahvaljujem vam se. Dakle, rekla sam da ću ovdje pojedinačno, evo prvo ću biti kratka i samo reći koje stvari mislimo da bi trebalo poboljšati u ovom prijedlogu zakona. Mi se načelno slažemo sa time da evo nakon 30.g. čekanja civilne žrtve rata napokon dođu na red i da apsolutno to pitanje treba regulirati i osigurati pristup osnovnim socijalnim i zdravstvenim uslugama, kao i pravnoj pomoći. Međutim, isto tako mislimo da su definicije nedostatne i na način na koji su opisane u ovom zakonu, pa tako primjerice kao što sam već spomenula definicija civilnog invalida iz Domovinskog rata koja kaže da je to osoba kojoj je organizam oštećen 20% zbog rane ili ozljede, najmanje 20%, koji je dobila primjerice uslijed zatočenja u logoru, zatvoru i drugom neprijateljskom objektu od strane pripadnika pomagača suradnika neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija, dakle definira se i razdoblje, odnosno drugih događaja lišenja slobode u vezi s okolnostima iz Domovinskog rata. Dakle, mislimo da bi ovdje trebalo specificirati koje su te situacije ili jednostavno ne stavljati da se radi, tako detaljno pisat da se mora raditi o neprijateljskoj vojsci itd. nego onima koji jesu bili u situacijama lišenja slobode i pri tome dakle uslijed bilo da se radilo o zlostavljanju, mučenju ili drugim, drugim situacijama, dakle dobili 20%-tno oštećenje. Također smatramo da isto treba napraviti i u pitanju definicije dakle za osobe koje su u vezi s tim ratnim događanjima iz Domovinskog rata i to uslijed korištenja sredstava i metode kojima se izvode ratne operacije kao što su bombardiranje, eksplozije, zalutali metak itd., dakle tu moramo ako već idete u nabrajanje onda bi ili trebalo nabrojat sve situacije ili ne ići u nabrajanje nego nekom apstraktnom odredbom reći dakle oni koji su stradali usred korištenja bilo kojih ratnih metoda, s tim da ponavljam ne možemo ratnim metodama ili ratnim operacijama nazivati ono što u suštini predstavlja ratni zločin, a i to mora na, u ovom zakonu i te žrtve moraju biti po nama obuhvaćene. Isto tako dakle smatramo da bi bilo važno da s obzirom da se vjerojatno svi sjećamo činjenica da je tokom '90.-tih puno kuća i građana hrvatske nacionalnosti, ali i građana srpske nacionalnosti bilo minirano i namjerno oštećeno i to ne uslijed direktnih ratnih operacija. Smatramo da bi ovim zakonom trebalo uključiti naknade štete za tu uništenu imovinu terorističkim aktima od strane nepoznatih počinitelja koji su počinjeni u tom razdoblju od '91. do '95.g. Isto tako želimo skrenuti pažnju na problematičan čl. 77. koji regulira činjenicu da je kod civilne žrtve rata bolest nastala ili se pogoršala da je to potrebno dokazati medicinskom dokumentacijom koja potiče iz vremena zlostavljanja odnosno iz vremena od 30 dana nakon dostavljanja, još k tome ta dokumentacija se prizna samo ako su je izdala tijela RH. Dakle, već je i kolegica Jeckov ovdje napomenula da je bilo naravno situacija da su ljudi išli u prve bolnice, da je to nekad bio Bihać, da je to nekad bilo preko granice u Srbiji, dakle da nemaju nužno dokumentaciju iz Hrvatske. Isto tako kada se radi o nekim situacijama gdje ljudi nisu imali pristup zdravstvenim institucijama uslijed ratnih zbivanja, da možda zaista nemaju tu dokumentaciju u roku od 30 dana od kada je takva ozljeda nastala, mi to moramo uzeti u obzir, to su jednostavno bile činjenice života tada. Dakle, ne možemo ih na taj način isključiti ako to nemaju. I još jedna stvar koju bi željela podvuć. Ono oko čega postoje strahovi jesu strahovi da će se zapravo okoristiti tim pravima oni koji na to pravo nemaju, dakle oni koji su sudjelovali u neprijateljskim borbama protiv RH i slažemo se s time da to treba spriječiti. Ono s čime se ne slažemo je pristup da sada ne omogućimo svim onim civilnim drugim žrtvama koji zaista trebaju tu vrstu pomoći zato što će se možda događati zlouporabe.

Izvolite. Znači da ponovim zahvalnost, da nisam replicirao, nisam ispravljao krive navode, ali osvrnut ću se na ono što su govorili moji prethodnici jer pažljivo sam slušao. Zapravo žao mi je što ova kvalitetna rasprava pretvori se u veliku količinu demagogije, patetike pred sam kraj. Prijepor je sadržan u jednoj rečenici, prijepor je sadržan u naslovu, da je taj naslov, pažljivo sam dakle slušao posebno moje kolege iz klub Domovinskog pokreta i Suvereniste pa i predstavnike Mosta, oni zapravo nemaju ništa protiv plemenite ideje i nakane da se civilnim stradalnica Domovinskog rata da se o njima povede računa, ali gospodo postoji ozbiljna bojazan da se tu ne uključi još nešto. To je zapravo borba i sukob između jedne plemenite ideje i jedne nemoralne pa neću reć ideje nego nemoralne mogućnosti da ovo netko zloupotrijebi. I kada bi čini mi se u naslovu ovoga zakonskog prijedloga samo umjesto civilnih stradalnika Domovinskog rata, bili civilni stradalnici srpske i crnogorske agresije od '91.-'97., da bi to bilo puno lakše i da bi taj problem nevjerojatno lako riješen. Evo da se osvrnem malo, nema kolegice Orešković htio sam krenuti od nje, pošto ja nju i kolegicu Benčić često puta pohvalim kao kvalitetne zastupnice, kolegica Orešković je bila puno kvalitetnija u ove dvije replike negoli u prvom dijelu. Kolegica Benčić, ovo je bilo vaše prvo izlaganje u ime kluba, bio je jedan kvalitetan literarni uradak, ali da bi se donio kvalitetan sud o zakonu koji tretira ipak jel se osvrće na rat Hrvata i Srba, tu treba poznavati i malo više … da smo mi se tukli sa Slovencima, Mađarima, Austrijancima prihvaćam zakon ovakav kakav je, ali s obzirom da smo mi u sporu sa Srbima treba malo znati tu povijest, pa to je narod koji je u zadnjih 100 godina, ne bi ja sad širio neku antisrpsku propagandu, ali ja iznosim činjenice, u zadnjih 100 godina svi sukobi na Balkanu jedna strana je bila srpska, a druge su se mijenjale. Ja neću reći da je to zločinački narod, ali to je iracionalan narod, to je narod koji je započeo Prvi svjetski rat, to je narod koji je Drugi svjetski rat uveo u sasvim drukčijem obliku na prostor Jugoslavije, da nije bilo onog njihovog ludila od 27.7., sve bi drukčije išlo. Gospodo, u Drugom svjetskom ratu po statistikama Bugara je pred rat bilo 20 milijuna, Jugoslavene 18. To je narod koji je 1885.da vas ne davim poviješću, napao Bugarsku bez razloga, bez ikakvoga rezona, izgubio rat, doživio težak poraz, to je narod koji je napadao sve živo, to je narod kome kad naš premijer i hrvatska Vlada pruža ruku, ne ruku pomirenja jer o pomirenju još nema smisla govoriti, oni odgovaraju na način na koji su odgovorili prema Hrvatima u Vojvodini. Dakle, to je nešto o čemu treba stvarno povesti računa i, i, i. Ja mislim da će se ovaj zakon izglasati u ovom obliku u kome je predložen, a moj prijedlog bi bio ono što sam rekao u početku, ako je moguće samo promijeniti naslov da se ne radi o civilnim žrtvama Domovinskog rata nego da se radi o civilnim žrtvama srpsko-crnogorske agresije, da bi to bilo prihvatljivo svima jer to je zakon koji se jednako tiče državotvoraca u HDZ-u, u Domovinskom pokretu, Suverenistima, Mostu itd.

Nema ga, gubi pravo. g. Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista završno također. Izvolite.

kolegice i kolege. Evo došli smo u jednom dramatičnom tonu do ipak jednog suglasja, a to je da se otklone svi zli jezici, sve klevete od vas kolegice i kolege odnosno kolege, kolegice su bile korektne, od vas kolege iz HDZ-a koji ste želili imputirati da mi hrvatski domoljubi u klubu Suverenista i Domovinskog pokreta i ostalih želimo zatvoriti vrata ostvarenju 30 godišnje borbe, žrtve, kalvarije hrvatskim stradalnicima u Domovinskom ratu. To su laži, to su klevete, to je nedostojno, to je čak i gospođa iznimno dobro gospođa Benčić primijetila, gospođa Dalija Orešković, iznimno g. Prkačin i mnogi, mnogi drugi kolegice i kolege iz SDP-a, to je laž, to je prva činjenica. Mi želimo, dapače mi vas osuđujemo, mi se zgražamo što ste bili neaktivni ovih 30 godina kako kolege iz SDP-a tako kolege iz HDZ-a što 30 godina ste držali na snazi jedan zakon koji nije omogućavao, moglo se to prije kada je kolegica Vesna Nađ rekla, kolega Fred Matić kad je on krenuo u to mogli ste biti konstruktivni pa reć što da, što ne i već smo mogli biti korak naprijed, ali nismo, sad smo tu di jesmo. I sad vi nas koji ukazujemo na ogromne probleme koje dragi Bog ga posao u Sabor g. Prkačin govori, opravdano vi nas osuđujete i govorite da smo budale, neznalice, da smo protivnici civilnih žrtava stradalnika, to ne smijete radit, to su laži. Dapače, naš je jedni problem, Deur, Ante kolega, pa žalosno je što to kolegice iz lijevo-zelenog bloka iz SDP-a više vide nego vi u HDZ-u da mi želimo pomoć nevinim žrtvama, neovisno nacije, boje kože nego ne želimo kako ispravno Bog ga blagoslovio g. Prkačin Stipe, Čipe, Stipe Mlinarić govori ne želimo da se tu provuku, a može se. Zakon ste nažalost napravili tako, niste svjesno, ja ne želim vjerovati da ste svjesno, ali da bi se dodvorili vašim koalicijskim partnerima ili ne znam kome na način da ste odškrinuli vrata da dođe.

Takvima mi ne smijemo dati dragi, to je cilj ovog zakona, protiv toga se borimo. Zatim, zatim borimo se protiv određenih stvari koje kolega Matula želi stvoriti i kolegica Benčić, oni žele, nažalost u dobroj vjeri, ali potpuno pogrešno, nefunkcioniranje pravnog sustava u RH kaznenog prava.

Pa o čemu govorimo, ne možete njih staviti u red sa djetetom koje je ubijeno nevino ili na srpskoj ili na hrvatskoj strani.

Kolegice i kolege. Civilne žrtve se ne smidu zaboraviti i o njima tribamo pričati.

I naravno da ovdje niti jedan saborski zastupnik nije protiv toga zakona.

Ne govorim o civilima, ja govorim o četnicima koji su napadali Hrvatsku.

Imate li popis agresora? To je ključno pitanje. Imamo li registar agresora? Jer četnici ne smiju dobiti ovim zakonom pravo na mirovine, niti jedan. Oni ne smiju dobiti. A ovaj zakon gdje je sumnjiv taj članak, nadam se da ćete do drugog čitanja to promijeniti.

Naišao na mine koje su protiv svih konvencija postavljene i za ograde na tom strelištu na početku rata. Znači poznam te ljude, znam te ljude. I ti ljudi tribaju pomoći, tribaju zakon, tribaju sva prava, oni su žrtve velikosrpsko četničke agresije. I niti jedna granata ne može izabrati svoju žrtvu. Nije ni ... [[Govornik se ne razumije.]] ali da oni koji su uzrokovali, koji su vršili agresiju i oni koji su napravili zla, tribamo sve napraviti ministre, uvažene kolegice i kolege, da ti ljudi ne ostvare to pravo. To je vrlo jednostavno. I naravno da ćemo u drugom čitanju dati amandmane. Zakon o civilnim žrtvama Domovinskog rata u naslovu mora spominjati velikosrpsku agresiju. Civilne žrtve od velikosrpske agresije. Jer Savo Štrbac će to vrlo brzo okrenut, na kraju će ispast da je Domovinski rat, Domovinski rat je posljedica velikosrpske agresije, nikome tada nije bilo do rata, Hrvatima u to vrijeme nije bilo do rata. Hrvatima je na referendumu dana mogućnost da se odlučimo o samostalnoj državi. Krivac za sve ovo je velikosrpska agresija. I ode je jednostavno, ode nema uopće tenzija i s ovim se ne smite tezgariti, ni politički ni bilo kako, ovo je bitno pitanje, ovo je strašno bitno pitanje. Da se bilo na koji način dozvoli agresoru da ostvari pravo s ovim zakonom. A ima nekoliko članaka koji to omogućava. I otvoren je prostor jer nemamo registar agresora. Ponovit ću još jednom, to sam rekao i u ime kluba, na početku rasprave, da imamo zločince koji šetaju i ulicama Vukovara, poglavito Vukovara i drugih gradova, njihove žrtve ih gledaju koje su silovane, koje su maltretirane, koje su, oni šetaju. Nisu.

Želim vas se zahvaliti na sadržajnoj raspravi, na osvrtu, na cjelokupan tekst zakona, u nekim trenucima je možda rasprava bila za određeni stupanj u nastupima, možda malo borbenija ali vjerujem da svi koji ste sudjelovali u raspravi, da ste upravo na ovom tragu što je rekao zastupnik Miro Bulj. Dakle ja ću vam kao predlagač potvrditi ove riječi. Dakle, pozivam vas da zaista temeljito iščitamo ovaj predloženi tekst zakona, pozivam vas da svojim prijedlozima doprinesete još kvalitetnijem zakonu, vjerujem da nam cilj isti. Dakle, nažalost previše je godina prošlo otkad obitelji očekuju od RH, očekuju od hrvatskoga društva satisfakciju i razumijevanje za žrtvu koju su podnijeli u Domovinskom ratu. Ponovit ću, ovo nije ni na koji način i ničiji, apsolutno ničiji utjecaj osim politike Ministarstva hrvatskih branitelja i Vlade RH. Ovaj zakon smo najavili 2017. g., započeli smo ga raditi u partnerstvu sa udrugama, radili smo ga temeljito. Paralelno sa pisanjem zakona, radili smo i pripremu. Radili smo administrativne pripremne radnje kako bi bili sigurni da onog trenutka kad se zakon donese, bili pripravni u potpunosti ga implementirati da ne bude poteškoća, bili pripravni da se ograničimo i onemogućimo bilo kome ko ne može i ne smije konzumirati ovaj zakon, da ga može konzumirati.

Ponovit ću, naše policijske uprave u protekle dvije godine na naše traženje dostavili su ministarstvu sve smrtne slučajeve, sva ubojstva, sve nesretne slučajeve, sve prometne nezgodne koje su se dogodile za vrijeme Domovinskog rata na teritoriju njihove nadležnosti. Kada bi vam u najkraćim crtama dao samo preslik onog što se događalo na slobodnom teritoriju, kada bismo vidjeli koliko je to predmeta koji se mogu dovoditi u svezu, koji su izravno vezane za velikosrpsku agresiju i oni predmeti i ona stradavanja koja se mogu dovesti u vezu s okolnostima Domovinskog rata jer kako drugačije postaviti predmet, dakle i potpuno je jasno dijete u Slavonskom Brodu neprijateljsko zrakoplovstvo raketira ili topništvo i ubija djecu. Ali imamo situaciju da dijete u Varaždinu, u Koprivnici uzima vatreno oružje koje je otac donio sa bojišta ili bombu, aktiviraju i dolazi do nesreće. Jasno je da nije bilo velikosrpske agresije, da nije bilo Domovinskog rata da ne bi bilo ni te bombe i to dijete i to stradavanje se dovodi u vezu s Domovinskim ratom. Koliko je ovo složena tematika i koliko smo mi u protekle tri godine u ministarstvu proanalizirali konkretnih slučajeva, konkretnih predmeta kako bismo iznjedrili ovakav tekst, svo vrijeme vodeći računa o tome da ispunimo temeljnu misiju, temeljni cilj, napravimo prijedlog zakona koji će dati odgovor, obeštetiti i dati satisfakciju civilnim žrtvama Domovinskog rata, ali s druge strane ograničiti i onemogućiti bilo kome ko ne smije konzumirati taj zakon, bilo to pripadnici tzv. postrojbi JNA, paravojnih postrojbi, dragovoljačkih postrojbi, bilo to njihovi suradnici, bilo to njihovi pomagači ili bilo to neke treće osobe o kojima je govorio ovdje zastupnik Sačić koji su na neki način radeći protiv RH činile štetu. Nije jednostavno pronaći formulacije gdje će sve te osobe biti ograničene u mogućnosti konzumiranja tog zakona i za to vrijeme koje je pred nama između dva čitanja vas pozivam sve da zaista uvijek u prvom licu imamo pred sobom one žrtve i njihove bližnje koji od nas to očekuju, da donesemo najkvalitetniji mogući zakon i tolike godine poslije da ispravimo tu nepravdu. A s druge strane da iako smo se ovdje mogli ste vidjeti u uvodnim odredbama zakona jasno referirali na Deklaraciju iz Domovinskog rata u kojoj je jasno pobrojano okolnosti tko je izvršio agresiju na RH, dakle jasno stoje sve te klauzule. No ukoliko vi cijenjene zastupnice i zastupnici između dva čitanja vidite prostor za dodatno osnaživanje ovog predloženog teksta, razmotrit ćemo i analizirati sa jednim ciljem, naglašavam da donesemo kvalitetan zakon koji će biti ispravljanje nepravde prema civilnim žrtvama Domovinskog rata. Evo ja vam se zaista zahvaljujem ovog trenutka i za onaj prvi prijedlog izmjena i dopuna i za ovaj drugi prijedlog zakona, dakle ovdje smo nekakvih već više od 12 sati, prema tome evo hvala vam na aktivnoj ulozi, na aktivnoj raspravi i vjerujem da ćemo zajedno pronaći najbolji tekst koji će biti odgovor na izazove da definiramo konačni tekst zakona i da odgovorimo i damo satisfakciju u tim najtežim stradalnicima Domovinskog rada. I tu ću još jednom posebno izdvojiti onih tisuću obitelji čije bližnje i danas tražimo neumorno, svakodnevno, ali pomozimo im barem u toj mjeri da ih dodatno ne ponižavamo da moraju svoje bližnje proglašavati mrtvima da bi ostvarili materijalni status odnosno da bi uopće ostvarili status. Dakle, imajmo na umu sve te specifičnosti, složenosti i sve one složenosti koje su bile u Domovinskom ratu, a mi svjedoci jako dobro znamo sve te moguće složenosti i sve moguće izazove koji su ovdje sad u kontekstu pisanja odnosno donošenja ovog zakona. Hvala lijepa.